pitanje mogućnost jedinica lokalne samouprave da vrše ono što je njihova dužnost. Za razliku od Hrvatske Španjolska ili Kanada krenule su u drugom smjeru, a isto je preporuka Međunarodnog monetarnog fonda. Umjesto da se snižava porez najbogatijima preporuka je da upravo dodatno oporezivanje najbogatijih u društvu bude temelj gospodarskog oporavka i ekonomskog izlaska iz korona krize. Mi idemo u drugom smjeru. Tijelima javne vlasti smanjujemo njihove prihode, onemogućavamo im da u vrijeme zdravstvene i ekonomske krize vrše svoju dužnost, a s druge strane potičemo nejednakost u društvu. Poreznom reformom u dijelu koji se odnosi na porez na dohodak novac se daje samo najbogatijima. Oni koji imaju prosječnu plaću 5 do 6.000 kuna dobit će mrvice, oni koji imaju natprosječnu plaću, mi koji danas sjedimo u ovom domu dobit ćemo silan novac, dobit ćemo 1.000 neki i više kuna [[Upadica: Hvala vam.]] to poštovane kolegice i kolege nije dobro i mi to ne možemo podržati. Stanka će biti odobrena. Ja sam zapravo mahala jer sam htjela pitati da li je dogovor da bude rasprava u ime kluba u trajanju od 15 minuta i riječ o 4 zakona, ali kad me već vi ste vidjeli iskoristit ću ipak ovo vrijeme i reći da i u ime našeg kluba tražim stanku budući da je kolega Grbin rekao 5 minuta i nama je dovoljno 5 minuta, ali želimo naglasiti jednu drugu stvar. Ministar Marić se trudi ide u 5 krug ovih poreznih reformi, ali vezano uz reforme koje se odnose na jedinice lokalne samouprave odnosno na decentralizaciju gdje je riječ zaista o 2 milijarde kuna koliko će oni dobiti u proračun manje, ugrubo je toliko izračunato pokazuje na nešto drugo. Mi ako želimo imati stvarnu decentralizaciju onda to mora biti decentralizacija iz sredstava. Ovako te jedinice lokalne samouprave mi ponovo vežemo na državu, ponovo je država ta gdje se oni moraju javljati to naravno naglašavam ovaj fond za izravnanje, ponovo je država ta koja će odlučiti koliko će im dati i tu neće biti napretka i vrtimo se u krug. Dakle, država ne može biti majka koja je onda se oni javljaju i tu mole za pomoć nego zaista trebamo voditi računa da zaista uđemo i u stvarnu reformu. To znači našeg sustava općine i gradova što zasigurno nećemo ući sad i to svi dobro znamo jer smo već u fazi pripreme za lokalne izbore, ali ono što treba omogućiti da oni imaju sredstva s kojima mogu upravljati, a ne da se svaki put moraju javljati državi. Nisam stigao doći do toga, dakle klubovi po onome što predlažem bi govorili 15 minuta, s tim da bi predlagatelju ostavili 20 minuta, pojedinačno 5. Tako da sad klubovi imaju mogućnost onda jačeg naglašavanja onog što smatrate da je važno. Idemo sada dalje, treći zahtjev za stankom obrazložit će poštovani kolega Davor Dretar. Dobro jutro svima, eto u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta isto tako tražim stanku od 10 minuta. Hvala vam što ste evo podignuli odnosno proširili vrijeme rasprave u ime kluba na 15 minuta ali svejedno tražimo stanku, svjesni smo da su ova 4 zakona izuzetno bitna kako i za nas ovdje u hrvatskom domu u Hrvatskom saboru tako i za sve građane RH. Već samo o prijedlogu izmjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom bismo mogli ovdje razgovarati cijeli dan jer su tu veliki problemi za male OPG-ovce koji će biti prisiljeni odnosno prinuđeni zakonskim mjerama odnosno predloženim mjerama uvesti modele odnosno uređaje pomoću kojih će moći fiskalizirati svoju prodaju na sada već popularno zvanim mlijekomatima, jajomatima i tako. Razgovarali smo sa tim ljudima, uglavnom imaju stare uređaje, rabljene uređaje su kupili, nemaju novaca i jako im je teško sada na te stare uređaje ući u dodatnu investiciju postavljanja odnosno kako bi se po hrvatski reklo apgrejdanje tih uređaja na ovu fiskalizacijsku razinu ili će morati kupiti nove uređaje te eto svjesno moraju ući u jedan veliki trošak koji je za jedan mali OPG, ajmo to tako reći gotovo nemoguće iznijeti.

Stanka će biti odobrena. U ime kluba HDZ-a još jednom želimo utvrditi i tražim stanku svim ovim mjerama i 5. krugom porezne reforme kojim se dokazuje da unatoč problemima koji nastaje u svjetskoj ekonomiji da ova Vlada nastoji i dalje voditi računa o tome koliki su prihodi građana i na koji način rasteretiti poduzetnike. Nemojmo zaboraviti da su inače minimalni odnosno neoporezivi dohodak je povećan sa 2.600 na 4.000 kuna. Isto tako podignuta je minimalna plaća, isto tako kada pogledate da su jedinice lokalne samouprave u prijedlogu do sada ono što je predviđeno za 1.1.2021. da će se podići njihovi prihodi sa 60% na 74% poreza na dohodak, županijama na 20% dakle povećavaju se njihovi izvorni prihodi o kojima će oni morati i dobro skrbiti. Isto tako jako je važno reći koliko se pojednostavljuje porezni sustav i na ovaj način se vodi računa o svim slojevima i nastoji se stimulirati i privući investitore i na taj način osigurati kvalitetnu, stabilnu radnu sredinu u kojemu će svi moći za primjereni rad ostvariti primjerene dohotke.

Izvolite. Govorimo o poreznoj reformi, međutim danas nećemo govoriti o neporeznim davanjima odnosno parafiskalnim nametima. Ono što vi znate da je svakom poduzetniku možda još veće opterećenje na njegovo poslovanje, upravo te stotine i stotine nameta o kojima mi danas nećemo govoriti. Kada sam ja prošlo proljeće predsjedniku Vlade govorio o ovome i upozorio ga na iznimno veliko financijsko opterećenje od brojnih fiskalnih nameta i rekao da ih ima 460, on se nasmijao i rekao ima ih 600 krivo ste prebrojali. Dakle, danas imamo oko 600 parafiskalnih nameta neporeznih davanja koji guše svakog poduzetnika. Poštovani predsjedniče Vlade ne znam jeste li upoznati s ovim? Jeste li sjeli sa vašim suradnicima, sa vašim šefom predsjednikom Vlade i razgovarali o tome da se ta neporezna davanja ukinu, smanje, da se olakša i život hrvatskim građanima, a naravno i poslovanje hrvatskim poduzetnicima? Ja bih volio da i ova tema što prije dođe na dnevni red jer kroz isključivo poreznu reformu, kroz rasterećenje plaća za koje smatram da nije dovoljno, da nije dostatno nećemo dobiti onaj efekt koji bi trebali dobiti, a to je da raste standard hrvatskim građanima i da poduzetnici lakše rade u našoj domovini. Stanka će biti i vama odobrena. Javlja li se još koji klub? Ako ne, nastavit ćemo u 9,

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom pa ću nastaviti tamo gdje smo stali. Idemo dakle na objedinjenu raspravu predloženih točaka. Predlagatelj ovih zakonskih prijedloga je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava i Članka 172. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Molilo bih sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje. Pozdravljam potpredsjednika Vlade i ministra financija poštovanog Zdravka Marića, izvolite. Poštovane dame i gospodo zastupnici, evo već ja bih rekao tradicionalno, uobičajeno krajem godine uz rasprave o proračunu za iduću godine ide i paket poreznih izmjena. Moram naglasiti da i ovaj paket koji je sada pred vama 4 zakona u drugom čitanju će ih biti 5, dakle jedan od njih će ići, a pojasnit ću malo kasnije i u hitni postupak. Također, provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, krajem kolovoza početkom rujna je bili obrasci prethodne procjene i nakon toga u mjesecu listopadu javno savjetovanje. Zaprimljeno je 90 komentara od čega gotovo njih pola na porez na dohodak, 23 komentara na PDV, porez na dobit 16, fiskalizacija u prometu gotovinom 10. Na sve te komentare sukladno i našoj zakonskoj obvezi smo odgovorili. Ja se danas osobno zajedno tu s kolegama mojim iz Porezne uprave ovdje su danas s nama ravnatelj i zamjenica ravnatelja Porezne uprave radujem raspravi jer mislim da je dobro i zbog ovog visokog doma, a i zbog naravno građana koji prate i gledaju i svih da pojasnimo, bit će puno brojki, bit će puno pojašnjenja. Nadam se da ćemo biti uspješni u argumentaciji u smislu pojašnjenja što se do sada učinilo, što se predlaže i općenito koje su između ostaloga osnovne ideje i koncepti onoga što želimo sa poreznom reformom. Ja ću se samo kratko vrati na početak, oni koncepti o kojima smo govorili da porezni sustav i porezna politika koja je isto jedna vrsta i element politike ukupne gospodarske bude u funkciji onoga što želimo, a to je da s jedne strane naravno kroz porezni sustav dajemo poticaj i da dajemo stimulans za pozitivno poslovno okruženje za ono što će i stimulirati investicije, zapošljavanje, rast plaća i standarda i na tome naravno treba i ustrajati. Ovaj tzv. peti krug jedne jedinstvene porezne reforme je na neki način na tragu svih tih načela do sada i koliko god ćemo se mi naravno i trebamo se usmjeriti na izmjene koje se sada predlažu ne možemo zanemariti cjelokupnu priču odnosno kompletnu reformu koja od prvog dana ide, pa tako i treba gledati ja bih rekao u cjelini. Što se tiče poreza na dohodak bez sad neke namjere ali probat ću svaki od ovih zakona kratko elaborirati što do sada učinjeno u ovih 20 minuta koliko stignem, a naravno i kroz odgovore na vaše replike odnosno kroz samu raspravu, pojasniti sve skupa. Ali ono što je važno za spomenuti da u ovom trenutku imamo negdje oko milijun u 800 tisuća obveznika poreznika na dohodak uključujući umirovljenike koji ga ni ne plaćaju obzirom na visinu njihovog dohotka odnosno mirovine od nekakvih 2 milijuna i 800 tisuća. Ono što je važno dakle to možemo podijeliti otprilike 2/3 u odnosu na 1/3 iz naše ovoga perspektive nakon što smo u dva navrata dizali osnovni osobni odbitak sa 2.600 na 3.800, a potom i sa 3.800 na 4.000 kako je bilo i u izbornom programu, a tako i u programu Vlade predlaže se zadiranje ovog puta u porezne stope na način da se snižavaju sa 36 na 30 odnosno 24 na 20, a onda i posljedično sve one koje su vezane na te dvije stope pa ću malo pojasniti. Između ostaloga, moram samo ovdje jednu stvar reći koja se nerijetko zanemarivala, a dobro ju je mislim u Hrvatskom saboru spomenuti, a to je pitanje tog osnovnog osobnog odbitka. On je do početka porezne reforme iznosio 2.600 kuna. Za, ja ću sada reći ovdje jedan primjer, da dvoje uzdržavanih članova recimo dvoje djece za prvo dijete ste imali dodatnih 1.300 kuna umanjenja porezne osnovice, za drugo dijete dodatnih 1.820 sve skupa 5.720 kuna ste imali umanjenje porezne osnovice prije početka ove porezne reforme, znači za vas osobno i za vaše dvoje uzdržavanih članova odnosno dvoje djece. Nakon što smo podigli s 2.600 na 4.000 paralelno sa time sjećate se i sami još u prvom krugu podizali smo i koeficijente dakle iznose za umanjenje porezne osnovnice za upravo spomenutu djecu. Pa više znači ovih 2.600 je poraslo na 4.000, za prvo dijete sa 1.300 na 1.750, za drugo dijete sa 1.820 na 2.500 kuna, dakle sve skupa 8.250 kuna umanjenja porezne osnovice u odnosu na 5.720. Ta progresija za uzdržavane članove odnosno djecu je još izraženija kako idemo na veći broj djece, na neki način i jasna poruka između ostaloga i relacija vezano za demografiju. Također, ono što bih spomenuo je da je paralelno sa zakonskim izmjenama, o tome sam puno puta pričao u Hrvatskom saboru iako to je u ingerenciji po zakonu u ingerenciji ministra financija, ali svaka ta izmjena je bila javno komunicirana, javno savjetovanje, u Hrvatskom saboru sam o tome govorio, znate i sami da smo značajno proširili krug neoporezivih primitaka. Do naših izmjena prvih krajem 2018. godine na ovu temu imali ste ukupno mogućnost isplate neoporezivih primitaka 2.500 kuna na godišnjoj razini. To je u pravilu bilo za isplatu božničnica i uskršnica ili božičnica ili regresa kako su već poduzetnici odnosno poslodavci odlučivali. Mi smo prije svega prve godine uveli onu mogućnost isplate dodatnih 5.000 kuna za nešto što smo rekli kako god poduzetnik nazvao to, nagrada, bonus, stimulans, ostavljeno je poduzetnicima i poslodavcima njima na volju, nakon toga smo proširili obuhvat kroz neoporezive primitke za prehranu, za smještaj, dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, vrtiće, odnedavno za testove za covid, za cjepiva i de facto došli smo do situacije kada sad sve skupa to zbrojite, a ja ću pojednostaviti da građanima na neki način to bude lakše ovoga i zapamtiti odnosno svima nama. Samo kada uzmete 5.000 za nagrade, 5.000 kuna za prehranu bez ikakvih potreba ovoga potvrda, računa i slično i dodatnih 3000 kuna koje smo podigli vezano recimo za božićnice i uskrsnice, dakle imate 13.000 kuna minimalno koje možete godišnje dakle de facto 1.000 kuna mjesečno neto isplatiti bez ikakvog javnih davanja. To je nešto što treba također uzeti u obzir. Ono što bih rekao je zapravo smanjivanje odnosno ovaj prijedlog kakav je, dakle smanjivanje s 24 na 20, 36 na 30 i posljedično svi ostali dohoci i sve ostale uskladbe preko sustava poreza na dohodak i tako poreza na dobit, efekt ukupni je 2 milijarde kuna. Ovdje bi se samo referirao maloprije na obrazlaganje stanke ovoga zastupnika Grbina, dakle u ovom paketu danas nije, ali će u paketu drugog čitanja biti i Zakon o financiranju odnosno izmjene zakona i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Dakle, kompletni efekt od 2 milijarde kuna neće ići na lokalnu samoupravu i regionalnu nego na teret državnog proračuna na način da će se postojeći ključ raspodjele prihoda od poreza na dohodak korigirati. Danas gradovi i općine dobivaju od ukupno 160, županije 17, Fond izravnanja 17 i 6% isti ti gradovi, općine i županije za decentralizirane funkcije, znamo i sami, zdravstvo, školstvo, socijala, vatrogastvo. Po novom prijedlogu gradovi i općine, njihov udio se diže sa 60 na 74, županije sa 17 na 20, preostalih 6% ostaje po istom ovom principu što sam rekao za sve gradove, općine i županije za decentralizirane funkcije. Da ne bi netko zaključio nestaje Fond izravnanja, on ne nestaje, ostaje sa istom namjerom i svrhom da se isplaćuje, iz njega sredstva idu za gospodarski slabije razvijene gradove, općine i županije prema kriterijima koji su prethodno već dobro znani, prate se porezni prihodi po glavi stanovnika, pomični prosjek zadnje 5.g. Međutim, za razliku od dosadašnje prakse gdje se je punio od strane svih 576 jedinica, sada će ga puniti državni proračun. Dakle, na državnom proračunu u prijedlogu proračuna koji ćemo raspravljati idući četvrtak vidjet ćete već tu stavku kao takvu predviđenu. Druga stvar što se tiče izmjena poreza na dohodak, nacionalna naknada za starije osobe koja je uvedena posebnim zakonom se sada ovdje također kao i ostale socijalne naknade ne smatra primitkom na koji se plaća porez na dohodak, te se ne bi uzimala u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove. Potom, povećava se postotak uvećanja obračuna tog poreza na dohodak s 50 na 100% pri utvrđivanju poreza na dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena obzirom na smanjenje porezne stope. Dakle, govorimo o onom tzv. nerazmjeru imovine i primitaka. Danas trenutno je 36% uvećano za 50% de facto 54% Sutra, prema ovim izloženim, predloženim izmjenama odnosno s početkom iduće godine kako se porezna stopa smanjuje na 30% ovaj koeficijent uvećanja dižemo na 100% De facto ta stopa raste s 54 na 60, govorim samo o eventualno utvrđenom nerazmjeru imovine i primitaka. Potom, imamo i neka pojednostavljenja i tu moram pojasnit jer u javnom savjetovanju je bilo nekoliko upita. Ukoliko iznajmljujete stan, dakle dohodak od imovine ostvarujete, vi možete sklopiti ugovor i bez ovjeravanja kod javnog bilježnika i donijeti ga u poreznu upravu. Mi sa ovim korakom ako se odlučite na ovjeravanje kod javnog bilježnika više ne morate ići i u poreznu upravu, javni bilježnik je u obvezi poslati taj ovjereni ugovor tamo. Potom, mogućnost isplate primitka u naravi, po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci, isplatitelji primitka odnosno plaće daju radnicima i fizičkim osobama. Do sad je bio kriterij da morate biti u plusu, u dobiti, sada smo proširili i na one koji nisu u dobiti, to je posebno važno za startape, za male firme koje tek nastaju, koje u prvim godinama između ostaloga nisu niti u stanju možda ostvarivati dobit, a da opet daju stimulans svojim radnicima kroz dodjelu ovih opcijskih dionica. I na kraju, ukidanje proširenja oporezivanja godišnjom stopom od 24% poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka čime se pojednostavljuje porezni sustav. To je onaj institut malog posla, little job koji se tako kolokvijalno zove, dakle kojim bi se omogućilo dodatnih 12.500 kuna da se oporezuje po 24% Kako smo mi prag za primjenu stope 24% digli na 360.000 kn u nekim prijašnjim izmjenama ova mjera više nema kao takva smisla i onda predlažemo brisanje tih odredbi. Porez na dobit, ključna izmjena je snižavanje opće stope za sve one koji imaju godišnji promet do 7,5 milijuna kuna sa 12 na 10. Mi smo dosada komunicirali temeljem podataka za 2018.g. da se radi o 93% obveznika poreza na dobit. Prema obrađenim prijavama i podacima za 2019. taj postotak je nešto manji jer očito je dobar dio njih prešao taj prag od 7,5 milijuna kuna. Međutim, u svakom slučaju možemo reći, 9 od 10, blizu tog iznosa, 9 od 10 obveznika plaća stopu trenutno 12, a sutra bi plaćao 10% i to je na tragu onoga što smo i rekli da i kroz ovo dodatno rasterećenje izravnih poreza dajemo vrstu stimulansa odnosno ostavljamo poduzetnicima i poslodavcima više prostora za, opet ponavljam, kako investicije, tako i zapošljavanja. Paralelno sa time će se onda uskladiti i određene odredbe poput toga da se smanjuje porezna stopa poreza po odbitku pri isplati dividende i udjela u dobiti inozemnim osobama koje nisu fizičke također s 12 na 10. Potom, za nastupe inozemnih izvođača, bilo umjetnika bilo sportaša i sličnih profesija se prilagođuje također, na tih 10% i ono što je važno i što je već, ja bih rekao i medijskom prostoru, ali čini mi se i u Hrvatskom saboru u par navrata bilo apostrofirano, a to je radi poboljšanja položaja dužnika, građana i poduzetnika. Predlaže se da je porezno priznati rashod kreditne institucije iznos otpisa potraživanja od nepovezane fizičke ili pravne osnove, po osnovi kreditnih plasmana čija je vrijednost usklađena u skladu s posebnim propisima HNB-a. Dakle, što radimo sa ovom mjerom, između ostaloga, dajemo dodatni poticaj kreditnim institucijama, ono što bi mi rekli da aktivno upravljaju sa svojim potraživanjima i da sjednu za stol sa dužnikom, bilo fizičkom, bilo pravnom osobom i na ovaj način im dajemo stimulans, da, ili u potpunosti ili djelomični otpis izvedu, jer to što bi napravili, umanjuje njihovu poreznu obvezu, ali isto toj fizičkoj osobi ne tretira se kao dohodak, dakle ne dolazi do uvećanja njegove porezne osnove. Dakle, na taj način želimo prevenirati situacije koje smo imali u prijašnjim situacijama i u prijašnjim godinama jer i kad kriza dođe, a i u nekim drugim okolnostima, građani neki, naravno, ne svojom krivnjom zapadaju u poteškoće, što zbog gubitka radnog mjesta ili nekih drugih okolnosti, pa nisu više u stanju podmirivati te obveze kako su originalno definirane. Na ovaj način dajemo im, stimulans, kreditnim institucijama upravo tako, da oni sa tim dužnicima razgovaraju, pregovaraju i dogovore taj djelomični ili potpuni otpis, a ne da se uključuju i neke treće osobe, dobro znane. Što se, i zadnja mjera jedna tehnička odredba vezano za usklađenje, kompenzacijsku prilagodbu transfernih cijena. U PDV-u, u sustavu PDV-a nekoliko izmjena nema promjena u smislu poreznih stopa, ali nekoliko važnih tema, vi znate i sami što je do sada učinjeno, pa s obzirom da je kratko vrijeme, nemam sad više vremena pobrojati sve, ali znate i sami na koje smo proizvode i usluge snižavali stopu poreza na dodanu vrijednost u prethodnim iteracijama. Ovdje imamo nekoliko uskladbi s direktivama koje mislim da su dobre, da su stupile na snagu, odnosno stupaju na snagu 1.7. iduće godine. Sad ću pojasniti. Dakle, na uvoz dobara iz trećih država vrijednosti do 22 eura, do sada, odnosno trenutno, to su tzv. proizvodi zanemarive vrijednosti i ne plaća se PDV. Sada po direktivi sve isporuke, odnosno ovoga, uvoz svih vrsta dobara iz trećih zemalja podliježe oporezivanju, kako PDV-a, tako eventualno i posljedno carine. Međutim, s druge strane, imamo još jedan važan institut, a to je, ako se kupuje proizvod iz druge države članice EU, u pravilu se plaća PDV te druge države, sve dok isporučitelj ne pređe prag od 270 tisuća kuna u RH. Mi smo utvrdili, porezna uprava je utvrdila da na tom području je bilo dosta nepravilnosti i krenuli smo u razjašnjavanje tih stvari, međutim, paralelno sa time i direktiva koja je postrožava uvjete. Dakle kompanija, ne znam, austrijska ili njemačka ili švedska, sva isporuka koju ima, kada pređe taj prag u obvezi je, kada u zemlji u kojoj isporučuje tu robu, zaračunavati i plaćati PDV te zemlje, pa tako u ovom konkretnom slučaju, Hrvatske. Obzirom na činjenicu da Hrvatska, to je notorna činjenica, ima među višim stopama PDV-a u odnosu na sve ostale druge članice EU, vidimo i sami da je ovo dobar dio i zaštite naše domaće proizvodnje, distribucije, trgovine i sl., ali u svakom slučaju našeg gospodarstva. Povećavamo prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama, plaćenim i naplaćenim naknadama, dakle, moram uvijek vrlo jasno specificirati, sa 7,5 na 15 milijuna. Vi se sjećate da smo za vrijeme trajanja posebnih okolnosti digli čak i neograničeno taj prag, što nije na tragu, odnosno, dijelom je u koliziji sa direktivama EU. Direktive EU su povećale prag na 2 milijuna eura i mi odmah sada predlažemo u zakonu da se to dogodi. Moram vam reći da do sada, do sada, oko 20% poduzetnika, odnosno obveznika poreza na dodanu vrijednost koristi ovu pogodnost. A sjećate se sami da je prvo bila uvedena do one sa 3 milijuna kuna prometa, pa je dizano na 7,5, sada na 15, s tim da moram reći da vrijeme trajanja posebnih okolnosti nešto preko 2 tisuće, negdje oko 2 400 obveznika je koristilo dodatno tu mogućnost. I proširenje mogućnosti primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana financijskih sredstava. I na kraju, fiskalizacija. Jedina izmjena u ovim se odnosi na blagajnički maksimum, da se da mogućnost, odnosno pravo ministru financija da propisuje pravilnikom visinu tog blagajničkog maksimuma, a to je nešto što su nam apelirali poduzetnici, da imaju malo veću fleksibilnost u smislu svakodnevnog poslovanja, i sami znate dakle, govorimo o gotovini u njihovom blagajni odnosno trezoru. Ali ću iskoristiti ovu priliku da se kratko referiram također, na jednu obrazloženje stanke. Dakle, što se tiče obveze fiskalizacije za samoposlužne aparate, ta obveza je izglasana sa zakonom 1.1.2019. i dan je odgodni učinak od 2 godine, 2 godine za prilagodbu koja sada završava 1.1.2021. g. i moram ponoviti još jedanput, ono što se zakonom traži, nije izdavanje fiskaliziranog računa, nego i ovako i onako, softver koji, ili aparat koji postoji u samoposlužnom uređaju, da prilikom narudžbe kave, keksa, spominjani su jajomati i mlijekomati, dakle specifičnih proizvoda, taj softver javlja impuls u poreznu upravu da je ostvarena narudžba te i te vrste i ništa drugo. I mi imamo podatke da je dobar dio uskladbi napravljen, nešto se u javnosti pričalo o troškovima tih aparata, prema saznanjima kojima mi raspolažemo, dakle, za potrebnu prilagodbu je bilo negdje do 1000 kuna, s time da, evo, Ministarstvo poljoprivrede koliko znam, na sastanku na kojem su bili i moji kolege iz porezne uprave, reklo da će jedan dio toga, poglavito za mlijekomate i jajomate i subvencionirati. Sve skupa 2 milijarde kuna težan paket. Kada dodate ono što smo do sada radili, bez neoporezivih primitaka, preko 8 milijardi 200, prelazimo iznos po statičkom modelu, od preko 10 milijardi kuna Prvi je na redu kolega Bulj. Ministre, podržavam bilo kakvo smanjivanje nameta i poreza, međutim ja bih ovdje rekao da tribamo naći model bez obzira šta nije oporezivan najsiromašnijima nema mogućnosti više oporezivanja oni su oslobođeni da se nađe model da im se povećaju njihova primanja. Ja bih vam postavio pitanje, u Hrvatskoj imamo više od 500 parafiskalnih nameta, toliko su bizarni neki da ne možete vjerovati da opterećuje čak i naše poljoprivrednike da moraju platiti dokumenat koji kaže koliki imaju broj stoke, da ne govorimo o turističkoj zajednici se plaćaju nameti, znači nameti koji opterećuju naše građane, možete li reći kad ćete ih smanjiti? I jedno vrlo bitno pitanje koje naši građani očekuju, to je pitanje nesrazmjera imovine.

Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, dakle na prvo predmet današnje rasprave su porezne izmjene, međutim ja podržavam i vašu repliku kao i maloprije obrazloženje stanke, ne samo po potrebi, mislim očito da je potreba i dobro je da se ne samo o poreznom rasterećenju otvori dodatno teme i neporeznog, onoga što kolokvijalno zovemo parafiskalnih nameta, ali i drugih administrativnih rasterećenja, sve skupa da bude u funkciji i usmjereno prema onome što mislim da se svi skupa možemo složiti, ali i na tragu ovih rečenica koje sam rekao uvodno da se kroz te načine olakša i unaprijedi poslovna klima u RH.

Kolegice i kolege. Ministar Marić pa nema nikakve dvojbe da je paket poreznih reformi u pet faza jedna od najopsežnijih, najkonkretnijih i najvrjednijih reformi javnih politika koje smo uopće imali u posljednjih desetak ili petnaestak godina na tome treba čestiti, pogotovo kada se ta reforma odvija u svojoj petoj fazi u vremenu ponajveće ekonomske i zdravstvene krize u kojima se našla i Hrvatska, ali i globalno ekonomsko i financijsko okruženje. Bitno je poručiti, porezni prihodi u kontekstu porezni prihodi rastu, a porezna presija je manja i to je ono što se radi u posljednjih nekoliko godina. A plaća i prosječna plaća i minimalna plaća konstantno raste. I ono što je najvažnije danas u vremenu ove krize reći, mi danas imamo više zaposlenih ljudi nego što smo imali prije početka krize. Poštovani zastupniče, slažem se naravno sa ovom ocjenom i dijelom koji ste rekli između ostaloga da to je zadaća porezne politike.

Međutim i porezna politika mora dati svoj doprinos i obol ukupnoj gospodarskoj, ali i ukupnoj društvenoj situaciji i stremiti tome da olakša uvjete, da poboljša unaprijed itd., itd. I ono što ste između ostaloga spomenuli i u okviru ovih dosadašnjih krugova, a tako i gledano cjelokupnu poreznu reformu od prvog dana upravo bila namjera i nekakva vrsta naglaska da se proba zadati u što je moguće više sfera kako društva, tako i gospodarstva odnosno poreznih obveznika.

Poštovani ministre, zanima me u Zakonu o porezu na dohodak još uvijek stoji ograničenje za 2% za kamatnu stopu, ako ide ispod nje da se smatra kao primitak u naravi. Ulazimo u EU kamatne stope padaju, to podržavam, apsolutno podržavam i smatram kada uđemo na europske tržište da će tada i hrvatski građani dobiti punu satisfakciju da će moći stambeni krediti biti na 1% Sada se postavlja pitanje, banke kažu mi bi smanjili kamatnu stopu da građani imaju ispod 2%, ovdje Porezna uprava kaže ako je ispod 2% to ćemo vam dodatno oporezivati. Molim vas razmislite do drugoga čitanja, mislim da je to dobra politika da idemo, ako već stremimo prema euru da se ova ograničenja maknu i da hrvatski građani mogu imati kamate ispod 2% i da na taj način maknemo to bankama da mogu odobravati, a da ne bude nekakav dodatak primitak u naravi. Zahvaljujem. Poštovani zastupniče, hvala lijepo na replici odnosno prijedlogu, naravno da ćemo ga i razmotriti i na toj temi i razgovarali smo i nas dva i u nekim ranijim razgovorima. Sigurno da treba biti usmjerenost i na tom području da se kako ste i sami dobro rekli, da dodatni stimulansi i poticaj, a za dodatno smanjivanje duga troška kapitala dakle kamatnih stopa, to je što smo i nevezano na porezne izmjene napravili jedan veliki, veliki naglasak kao vlada svih ovih godina, da se s jedne strane iskoriste blagodati i okolnosti globalnih trendova, da je i nevezano na covid i prije covida likvidnosti u sustavu puno, međutim ona ukupna kamata koju plaćamo ne ovisi samo o tzv. referentnim kamatnim stopama i situaciji sa likvidnošću na tržištima nego i o premiji rizika. Snižavanjem tih stopa naravno stvara se dodatni pritisak da se i ovakve odredbe dodatno preispitaju pa ćemo ih svakako uzeti u obzir. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, porez na dohodak je izvorni i najznačajniji prihod gradova, općina i županija, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak jesu li oni pravovremene informirane i date smjernice od strane ministarstva kako bi se ispoštovali rokovi i donošenje proračuna na lokalnom nivou?

uvaženi zastupniče također na replici i komentaru. Sve ove porezne izmjene opet ponavljam dio su izbornog programa, dio su programa Vlade i prošle su javno savjetovanje. Paralelno sa svim tim procesima vodili smo dijalog izravni, prvi puta o tematici izmjena zakona i dopuna Zakona o financiranju smo u Gospiću na sastanku sa županima i predstavnicima udruge gradova i zajednice općina progovorili, a onda su bili i bilateralni sastanak, sastanak i ja sam osobno nekoliko sastanaka vodio. Bili su predstavnici odnosno neću reći sad svih ali reći ću i pozicijskih i opozicijskih stranaka da tako kažem i upoznali smo ih sa tim izmjenama i sa ovim prijedlog koji idemo. Na 2 milijarde kuna ova mjera koju govorimo o fondu izravnanja je čak i nešto malo iznad toga.

Također bi htio istaknuti samo da smo na ljestvici konkurentnosti 60-ti od 63 ekonomije pa me zanima u kojem smjeru mislite da će se sada naše stanje tu poboljšati. Također, središnja država i dalje troši najviše tj. ima najveće prihode, najveće rashode oko 80%, jedinice lokalne i regionalne samouprave su tu oko 20% tj. oko 7% BDP-a, a Grad Zagreb oko 2,6, da li će se s ovim poreznim izmjenama to promijeniti tim više što mi se čini da će i dalje u principu vezano za PDV velike firme na neki način kreditirati državu. A sad da li će se kroz ove porezne izmjene možda ipak to malo promijeniti, da li smatrate da je to korak u dobrom smjeru? Pa također se slažem sa vašom replikom i odgovorom iako moram priznati znate i sami da kad bi krenuo od onog prvog dijela već gledajući ovako u sabornici plus naravno i kolege koje su u drugim sobama odnosno virtualno ovoga nisam siguran da se svi i budu složili jer koliko znam ima i prijedloga da se upravo ide u uvođenje dodatnih stopa da se učini još nekakva veća kako to kažemo progresivnost u samom sustavu poreza na dohodak. Ali u svakom slučaju ono što je važno da je porezno rasterećenje i dalje, ne samo ovoga u nekom prvom ili ranijim fazama nego i dalje se nastavlja. Dakle, da se utječe sa smanjivanjem i sami si, na taj način država sama na sebe vrši jedan dodatni pritisak da racionalizira i još se racionalnije i odgovornije odnosi prema novcu poreznih obveznika, dakle ono o čemu vi govorite kao i ja, a to je rashodna strana proračuna. Sada je na redu zastupnica Mrak Taritaš. Izvolite. Uvaženi ministre Mariću vi dobro znate da kad ste bili u onom bivšem sazivu sabora odnosno u bivšoj vladi smo u nekoliko navrata raspravljali, a imali smo i takve amandmane, o čemu je zapravo riječ. O tome da nemamo PDV na promet nekretnina za prvu nekretninu. To se pokazala kao dobra mjera već prije, vi ste u jednoj od reformi koja je bila pred neko vrijeme vratili, sjećate se dobro da smo imali brdo amandmana, brdo smo raspravljali od toga i ja sam imala prilike čuti da se razmišlja da se to vrati ponovo nazad odnosno da ponovo za dakle promet za prvu nekretninu nema PDV-a. Da li se o tome zaista razmišlja, ako se razmišlja kad mislite da bi bilo vrijeme da se to uvede iz jednostavnog razloga zaista je bila dobra mjera, morate se složiti s tim da je ona imala peh pogotovo za naše mlade sugrađane. Hvala lijepo uvažena zastupnice, dakle u onom prvom krugu o tome smo razgovarali znate i sami da nije bila naša namjera ići na nekakav negativan način prema našim građanima poglavito mlađom populacijom međutim dio je bio paketa ukupnog pojednostavljivanja poreznog sustava i tu ne govorimo samo o porezu na promet nekretnina koji ste potegnuli nego i nekim drugim oblicima sjećamo se i sami samog poreza na nekretnine, ali neću sada o njemu govorit ću o porezu na promet nekretnina.

Uz dužno poštovanje prema vama i vašoj replici znate i sami kad govorimo o tržištu nekretnina da je nezahvalno spekulirati sa rokovima jer to ima normalno efekta i utjecaja na samo tržište i trendove tamo [[Upadica: Hvala vam.]] kako stoji u tijeku mandata. Hvala. Sada je na redu zastupnica Vidović Krišto, izvolite. Hvala lijepo. Ova izmjena Zakona o PDV-u gospodine Mariću je nepravedna jer naprosto zanemaruje potrebe trenutka. Niste uvažili krik ugostitelja npr. koji mole da se smanji PDV na ugostiteljske usluge. Jeste li vi svjesni uopće dramatičnosti u kojima se nalaze naši ugostitelji? Niz država EU smanjila je stopu PDV-a za ugostiteljske usluge vi to niste učinili, vi i Plenković očito nemate empatije za poštene radnike, ali očigledno imate za pojedine vlasnike vjetroelektrana kojima itekako punite džepove. Hvala lijepo, ja ću vas nazvati uvažena zastupnice, hvala lijepo na vašoj replici i komentaru. Ugostiteljstvo i tematika ugostiteljstva je prepoznata u čitavom nizu dosadašnjih krugova poreznih izmjena, međutim konkretna tema poreza na dodanu vrijednost na isporuke odnosno usluživanje jela i pića, znate i sami da u proteklom krugu smo za hranu, dakle usluživanje smanjili međutim za piće je ostala na onoj visini opće stope i to je tema koju smo i elaborirali još u prvom krugu, tako i u svim ostalima. Što se tiče ovoga, reference koju govorite na aktualni trenutak, pa ja mislim da je i vama itekako jasno da upravo segment ugostiteljstva je cijelo ovo vrijeme korisnik mjera poticanja i održavanja i očuvanja radnih mjesta. Prva tri mjeseca je bio horizontalni pristup isplata plaća 3.250 odnosno 4.000 kuna svima, a mjere koje su nastavljene dalje su bile više sektorske prirode, konkretno između ostalog za one koji su najpogođeniji covidom, a to su i ugostitelji između ostalih. Hvala lijepo predsjedniče HS. Uvaženi ministre, vidimo da je ovaj 5. paket porezne reforme težak 2 milijarde kuna ako uzmemo da su prethodna 4 bila preko 8,2 milijarde kuna, ali ono što mene zanima što je u posljednja 4 kruga napravljeno po pitanju neoporezivih primitaka i kako je to doprinijelo poboljšanju standarda naših građana? Pa evo upravo neoporezivi primitci o kojima sam isto nešto maloprije rekao, to je bila naša namjera kako kroz izmjene u poreznom zakonodavstvu zahvatiti i naše građane koji imaju niže dohotke i koji prema visini tih dohodaka niti ne plaćaju porez na dohodak. Ponovit ću još jedanput milijun i 800 od 2 milijuna i 800 obveznika u ovom trenutku ne plaća porez na dohodak. Dakle, bilo koja izmjena poreznih stopa, razreda ili bilo čega vezana uz porezni sustav poreza na dohodak njima ne može utjecati na unapređenje njihove neto plaće odnosno poboljšanje. Zato smo i ušli u neoporezive primitke da, kao što sam rekao, prvo dignemo odnosno uvedemo dodatnih 5.000 kuna za nagrade, pa za smještaj, pa za prehranu, pa za dopunsko i dodatno osiguranje, pa za vrtiće, zadnje covid testove odnosno cjepiva. Samo brojke, 3 milijarde i 900 2018., 6 milijardi i 100 2019.g., do sada ove godine 4 milijarde i 300. Kad govorimo o broju ljudi [[Upadica: Hvala]] odnosno stjecatelja govorimo o stotinama [[Upadica: Hvala lijepa]] tisuća hrvatskih radnika odnosno građana. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre.

Odnosi se na sve naravno, govorimo o ovim stopama koje su u zakonu, ali dakle ne odnosi se samo na nesamostalni rad kako ste i dobro rekli nego i na samostalni rad odnosno isto tako i na one vrste dohodaka koje u smislu zakonodavstva su oni, kako kažemo, ne u konačnom dohotku, dakle oni koji se plaćaju ovoga na dohodak od imovine odnosno kapitala. Sva, cijela skala koja je postojeća se tako razmjerno smanjuje. A apropo ovog efekta koje ste vi rekli samo od ukupnih 2 milijarde kuna koji se odnosi na ukupno težak paket izmjena u sustavu poreza na dohodak, milijarda 680 prema našim izračunima se odnosi na nesamostalni rad, preostalih gotovo 300 milijuna se upravo odnosi na samostalni rad. I mislim da treba posebno apostrofirati i kroz ove naše rasprave jer nerijetko zanemarujemo [[Upadica: Hvala]] status naših obrtnika. Jedna od temeljnih zamjerki oporbe na ovaj 5. krug porezne reforme je slijedeća, dakle da vi sa ovim krugom i paketom zakona idete isključivo u prilog onima građanima koji imaju visoke plaće. Kako je ovaj paket zakona praktično dio cjelovite porezne reforme koju ste započeli prije 4.g., 2016.g., mene g. ministre interesira ako imate sada podatke, kako je tih 4 dosadašnja kruga i paketa zakona koji se odnosi na poreznu reformu utjecala na one građane koji imaju najniže plaće, a kako je utjecala na one koje imaju relativno velike plaće? I da li na te plaće i one male i one velike utječe samo porez na dohodak ili utječe i minimalna plaća ili utječu i osobni odbici, neoporezivi dio dohotka, pa vas molim da evo da to malo objasnite ako podatke imate? Znamo i sami da je bilo i u nekim prijašnjim krugovima ovoga referenci na to ko bolje ili kako prolazi samo jedna opća rečenica, porez na dohodak nije taj koji definira visinu plaće, visinu plaće definira ugovorni odnos između poslodavca i posloprimca. Porez na dohodak odnosno njegovo zakonodavstvo definira kolko se od ugovorene plaće usteže poreza i posredno prireza. Ali vi ste u pravu da ne samo poreznim izmjenama u sustavu poreza na dohodak i nekim drugim poreznim izmjenama jel ako smanjite porez na dobit, recimo za 700 milijuna kuna je rasterećeno gospodarstvo u smislu snižavanja stope poreza na dobit. Tih 700 milijuna kuna dobri poduzetnici i poslodavci između ostaloga preliju u povećanje zaposlenosti i plaća. S druge strane i element minimalne plaće koje nije predmet našeg poreznog zakonodavstva nego su odluke vlade, čuli smo zadnju odluku vlade za iduću godinu i na kraju sve skupa još neoporezivi primici. Službena statistika Državnog zavoda za statistiku najbolje govori, prvi decil one najniže plaće porasle su za 39%, za 1.050 kuna.

Kada je riječ o spomenutoj fiskalizaciji uljomata, mljekomata, jajomata, moram reći da mi je drago da je Ministarstvo poljoprivrede prihvatilo moju inicijativu i da će poljoprivrednicima pomoći, te je za to osiguralo financijska sredstva. Budući da se obračun PDV-a unutar Hrvatske ne prenosi na krajnji proizvod nego se obaveza mora platiti, za taj iznos je hrvatska poljoprivreda i prerađivačka industrija skuplja od one robe koja dolazi iz EU.

Uvažena zastupnice, jedan od sličnih komentara smo imali u javnom savjetovanju i mislim da je baš takav i obrazložen, dakle kompletna naravno horizontalni pristup transpozicije direktive kako vrijedi u Sloveniji ili Austriji tako vrijedi i u Hrvatskoj. Čuli smo i shvatili da ima malo krivih tumačenja da je povoljnije otići u Sloveniju kupiti nego u Hrvatskoj, po istoj logici stvari bi onda zapravo trebalo bit i slovenskom poljoprivrednom proizvođaču doći u Hrvatsku kupiti. Dakle, nije tematika likvidnosti, mi smo tu voljni dapače u okviru našega dijaloga s Ministarstvom poljoprivrede i resornim komorama i udruženjima pojasniti tu cijelu tematiku da se ne odnosi samo isključivo na problematiku likvidnosti.

Uvaženi ministre. Porezna opterećenja, a ima ih zaista mnogo oduvijek su bili teret našim poduzetnicima tako da svakako rasterećenje u tom smislu kao saborska zastupnica trebamo svi pozdraviti. Paket ovih mjera 5. kruga porezne reforme u skladu s mogućnostima i proračunom i sadašnjom gospodarskom situacijom donosi mogućnost za daljnje jačanje i obnovu poduzetništva, gospodarstva i kao takav zaista je potreban hrvatskom gospodarstvu. Međutim, kazali ste maloprije u vašoj raspravi ono što je najznačajnije ovom reformom, ja bih se usudila i kazati da je i revolucionaran potez, vaš potez, vidi se svjetlo na kraju tunela, a to je ovo dužničko ropstvo kako za veliki broj građana tako i za poduzetnika koji će ostvariti na način da će bankama otpis potraživanja prema dužnicima biti porezno priznati rashod tako da će se zaobići potraživanja od strane agencija pa pozdravljam taj potez. Hvala lijepo uvažena zastupnice i na replici i na ovoj pohvali, mislim da je to dobra tema sigurno i ono što smo vidjeli proteklih godina, Vlada je u nekoliko navrata reagirala sa određenim zakonskim izmjenama, međutim u pravilu smo se uvijek bavili sa onim već naslijeđenim problemima, na ovaj način gledamo i prokativno i preventivno za iduće situacije. Opet ponavljam, poglavito za one građane koji ne svojom krivnjom zapadnu u takve probleme i da im se na neki način da mogućnost. I ono što je najvažnije i što smo jasno šaljemo poruku i kreditnim institucija, taj je otpis konačan i jednokratan bilo u potpunosti ili djelomično, ali onog časa kada ga napravite i kada je porezno priznati rashod kako kreditna institucija briše tog dužnika, tako i dužnik tu kreditnu instituciju, nazovimo tako, iz svoje bilance, što znači da je upravo taj poticaj.

Izvolite. U svakom slučaju podržavam ove mjere kojima se rasterećuje gospodarstvo, ali ima jedna stvar koju bi volio da mi objasnite, pa mislim da će biti i šira javnost jako zainteresirana za to. Naime, prema službenim podacima FINA-e za prošlu godinu trgovačka društva u Hrvatskoj bez ijednog zaposlenog imali su prihode 26 milijardi kuna, to je budžet zdravstva za cijelu godinu, a znam da se vi ovih dana jako puno trošite i trudite oko toga da se zdravstveni sustav stabilizira. Pa mene zanima s obzirom na ovih 26 milijardi kuna bez ijednog zaposlenog koje su uprihodovale ta trgovačka društva vi ste im oprostili i dali 3 milijarde kuna iz budžete.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre. Vi ste u svom izlaganju između ostalog govorili i o neoporezivim primicima kojim poslodavci mogu nagraditi svoje djelatnike, a time ih i stimulirati. Mislim da je zanimljiv podatak da u ovoj 2020. godini čak preko 538.000 djelatnika naših sugrađana bilo je nagrađeno samo po osnovi nagrade za radne rezultate sa iznosom od preko milijardu i 333 milijuna kuna.

Kolege iz Porezne uprave se dobro sjećaju kada smo o tome interno raspravljali, dakle kada gledate usko porezno gledano ovo nije savršena mjera jer vi omogućujete isplatu nekih oblika dohotka, primitaka ili slično bez javnih davanja, međutim u isto vrijeme svjesni te činjenice upustili smo se u širenje obuhvata neoporezivih primitaka upravo iz razloga, jel podsjetit ću nas sve skupa, možda nam se sada to sve čini daleko, covid je predominantna tema proteklih 7, 8 mjeseci ali nedugo prije samog covida ključni problem je šta bilo kada intervjuirate između ostaloga poduzetnike, dakle nedostatak radne snage i općenito način i mogućnosti kako stimulirati povećanje tih plaća da imamo i zadržanu radnu snagu, da ne odlazi, a i da privučemo neku drugu. Ovo je bio jedan između ostaloga od vidova gdje smo mi dali jedan dodatni poticaj da se isplaćuju dodatni dohoci i primici bez plaćanja javnih davanja. Zahvaljujem. Znači vi ste u obrazloženju izmjena Zakona o porezu na dohodak stavili da vam je cilj socijalno pravedniji porezni sustav, pa dajte mi objasnite zar ne bi bilo socijalno pravednije da ste uveli više stopa na porez na dohodak tako da po manjoj stopi plaćaju oni koji imaju manje plaće, a po najvišoj stopi oni koji imaju najviše plaće? I recite mi kako je socijalno pravedno u ovakvoj krizi ići smanjivati porez nekome tko ima 100.000 kuna bruto plaću mjesečno znajući šta će nam sve trebati u proračunu da zaštitimo najslabije u ovom društvu, znači za socijalne transfere i da to neće moći nadomjestiti samo novim zaduživanjem i uštedama u proračunu za što se apsolutno zalažemo? Hvala lijepo uvaženi zastupniče i na replici i na komentaru. Od prvog dana upravo to i nastavno na ovo što je kolega, zastupnik Bačić rekao dakle kada uspoređujete službenu državnu statistiku vrlo jasno se vidi po tom da li dijelimo skupine dohodaka na četvrtine odnosno kvartile ili decile, vidi se da su i u relativnom, a čak i u apsolutnom ne zaostaju puno, ali u relativnom smislu najviše rasle upravo te najmanje plaće. Međutim kako smo i rekli, poreznim izmjenama želimo zahvatiti što je moguće širi pa tako i kompletni sustav, ali samo a propos visina poreznih stopa. Mi danas ovdje govorimo s 24 na 20 s 36 na 30, mi trenutno imamo i negdje oko 5% obveznika koji će plaćati i plaćaju nulu, to su naši mladi do 25 godina. Moram reći da su neki lokalni čelnici digli ustavne tužbe protiv te mjere, ali o tome ćemo pričati poslije.

Da li ste razmišljali o nekom drugom modelu koji bi pomogao studentima i povećanje njihovog standarda? Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Također jako dobra i važna tema da se o njoj nešto kaže i raspravi ne samo u odgovoru na repliku nego možda i šire. Mi smo u nekim prethodnim izmjenama znate i sami isključivali neke od naknada koji studenti i učenici bilo kroz rad, bilo kada potičemo izvrsnost, znate i sami da stipendije ne ulaze u ovaj cenzus o kojemu govorimo, međutim cenzus mora postojati jer u konačnici jel student uči ili radi. Dakle, ne destimuliramo rad student mora učiti i polagati i svoje ispite, ali isto tako otvorena mu je mogućnost i za učenje, ali u skladu sa nekakvim pravilima i uzancama. Dakle, taj nekakav prag je ostao tu gdje na tih 15.000 o kojima govorite, međutim isključili smo čitav niz onih naknada koje su upravo morile na neki način njihove roditelje kada za malo pređu zbog dobivene stipendije kojom se potiče izvrsnost ili nekakvog rada koji su obavili stručnog ili sličnog u nekim strukovnim školama pa da na neki način ispadnu iz toga. Poštovani gospodine ministre. U svom izlaganju istaknuli ste nešto u vezi uvećanja osobnog odbitka koji je išao sa 2.600 kuna na 4.000 i kako se to posljedično onda odnosi i na uzdržavane članove, pa rekli ste da je to doprinos i demografskoj politici kroz poreznu politiku. Vi ste se tu zaustavili na primjeru obveznika poreza na dohodak koji imaju dvoje djece pa ste rekli da 8.250 kuna čini mi se ukupan odbitak. Ali ja bih išao možda i korak dalje pa bih u doprinos tome rekao da porezni obveznik sa troje djece u poreznoj kartici, svi koji su stavki i imaju bruto plaću do 14.600 kuna ne plaćaju porez na dohodak.

Naravno na tom tragu razmišljamo i dalje i uvijek smo otvoreni i spremni na dijaloge, iako moram priznati da neki od zastupnika koje ovdje vidim su u nekim prijašnjim iteracijama otvorili temu i samog sustava uzdržavanih članova. I neki od članova naše stručne radne skupine i mi smo interno razgovarali o tome da se ovaj cijeli sustav u nekom trenutku možda u potpunosti restrukturira pa da nemamo umanjenje porezne osnovice nego umanjenje porezne obveze. Dok god je progresivnost u porezu na dohodak, kolokvijalno rečeno, [[Upadica: Hvala.]] de facto je, ne vrijede sva djeca jednako [[Upadica: Hvala.]] u smislu poreznih Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Ja bih još jedanput istaknula važnost promjena koje ste uveli izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak, a to se odnosi prvenstveno na sve one premijer dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje do 6 tisuća kuna imaju pravo isplaćivati dakle svojim zaposlenicima tzv. treći stup na kojega još uz to se može dobiti, svaki obveznik još 15% i određenih ovaj, dodataka, odnosno državne potpore na ono što mu se isplati kao takvo. Osim toga, tu je i dodatno, odnosno dopunsko zdravstveno osiguranje do 2,5 tisuće kuna, što onda može itekako povećavati zapravo i preveniranje određenih bolesti koje se događaju u današnjim uvjetima. Hvala lijepo uvažena zastupnice također, na vašem doprinosu u ovoj raspravi o neoporezivim primicima, evo samo jedan podatak vezano za spomenute dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje. Ove godine do ovog trenutka 2601 podnositelj, dakle, poduzetnik, za 90 649 svojih zaposlenika iznos od 42 milijuna 837 tisuća je neoporezivih primitaka je upravo za tu namjenu.

Poštovani ministre, u skladu s temeljnim načelima kaznenopravnog zakonodavstva, da se zločin ne smije isplatiti, da se mora oduzeti imovina stečena kaznenim dijelom, vi ste hvale vrijedno u ovom prijedlogu reforme, porezni USKOK, kolokvijalno govoreći, Samostalni sektor za financijske istrage, digli na razinu zakonskog definiranja i to je pozitivno i držite se toga jer imate dva važna elementa u svojim ingerenciji, Ured za sprječavanje pranja novca i porezni USKOK. Međutim, nije dobro da ste ovoj po mom mišljenju, mišljenju Hrvatskih suverenista, da ste u ovoj reformi stavili njima u zadaću da oporezuju samo 60% kriminalnom stečene imovine za koju je utvrđena jer smatramo da je istodobno pred sudskim tijelima to postoji u [[Upadica: Hvala vam.]] 100%-tnom ... [[Govornik se ne razumije.]] predlažem [[Upadica: Hvala.]] da dignete stopu na [[Upadica: Hvala kolega.]] 90% Izvolite odgovor. Hvala lijepo uvaženi zastupniče i evo, moram vam se zahvaliti i na ovome prvom dijelu replike da ste prepoznali, nije baš tako česti slučaj, u pravilu se aludiralo na nešto drugo da smo krivo napravili po pitanju tog Samostalnog sektora, ali evo, drago mi je da ima i onih koji su prepoznali da smo dobar iskorak napravili i u institucionalnom smislu, ali i de facto, referirat ću se, to dugujem i kolegi Bulju još od prije na ove brojke. Samo da vam pojasnim, dakle ovo je za ne, utvrđeni nerazmjer između imovine i primitaka. Ako je nešto stečeno kaznenim dijelom, to nije čak ni predmet ovoga, to se oduzima, dakle to je neko drugo zakonodavstvo, između ostaloga, koje ga definira. Ovdje samo govorimo da nekome može se utvrditi nerazmjer, nema opravdane primitke, ali ne mora to steći nekim kaznenim dijelom, dakle, onda u tom kontekstu se oporezuje ovom stopom, a kazneni i drugi postupci su, naravno, zasebni od ovoga poreznog zakonodavstva. Prije svega, ako vam je bilo na pameti, znači socijalna osjetljivost i prevladavanje socijalne nejednakosti, onda je nejasno kako je isto, gotovo isto oporezujemo one sa 6 tisuća i 60 tisuća kuna. To se ne naziva progresivnim oporezivanjem. Mi danas imamo 51 tisuću ljudi koji na bankama imaju 75 milijardi kuna.

Evo, samo ću se referirati na maloprije, čuli smo između ostaloga i prijedloge da idemo kompletni flat, vi zagovarate puno veću progresivnost, odnosno uvođenje više stopa, dakle samo po sebi na neki način nameće zaključak da je porezni sustav evidentno dosta važan, vrlo kompleksan, i naravno, kao i mnogim drugim temama nećemo imati unisono razmišljanje i viđenje cijele situacije, ali ja ću opet ponoviti, dakle kroz sve ove porezne izmjene, ne samo ove u 5. krugu, nego i dosadašnjem, zaista je namjera bila, a mislim da brojke tu najbolje pokazuju, zahvatiti što je moguće više, u smislu fiskalnih mogućnosti, pretočiti ih u porezno rasterećenje. Mi smo u poreznu reformu krenuli sa mišlju da sustav unaprijedimo kao takav, pojednostavljeno, više transparentnosti i sl., ali sa proračunskim iskoracima i poboljšanjima otvarali smo si stalno prostore za dodatna rasterećenja i to je ono što činimo. Ali evo, vidimo i sami, i dobro je i vi kažete i svi drugi da kažemo, [[Upadica: Hvala.]] da između ostaloga, sučelimo nekakve argumente i razmišljamo o [[Upadica: Hvala.]] različitim stvarima. Hvala. Prvi je na redu kolega troskot, izvolite.

Poštovani ministre, imamo jedno pitanje, dakle, ovih dana porezna uprava je tražila male i mikro poduzetnike i direktore tvrtku uplatu razlike doprinosa za 2019. g., ako su bili zaposleni na manje od punog vremena i na manje od propisane osnovice…

Naše pitanje je hoćete li tražit storno tog spornog rješenja i donijeti možda promjenu Zakona o doprinosu kojeg ste donijeli 2019. s kojima bismo onda i mikro poduzetnike i male poduzetnike i žene poduzetnice isključili iz tog Zakona o doprinosu? Hvala lijepa. Hvala vam. Nismo čuli jedan dio replike, ali kolega odnosno ministar Marić je shvatio, koliko sam ga razumio, o čemu se radi, tako da će nadam se dati odgovor na vašu repliku, izvolite. Je, shvatio sam, radi se o izdanim rješenjima koji su trebali biti izdani još i ranije u tijeku godine, al zbog covida smo pomaknuli rok i izdano ih tih 23923 rješenja s tim da moram u ime osobno i porezne uprave ispriku uputiti umirovljenicima i svima našim sugrađankama koje su na porodiljnom dopustu, omaškom su i oni dobili rješenja, po službenoj dužnosti se ta rješenja poništavaju. Dakle, govorimo o nekih 19 i nešto tisuća rješenja koji su otišli prema onim izmjenama koje su stupile i bile na snazi za 2019. Ponovit ću još jedanput, govorimo o osnovici za obračun doprinosa zdravstvenoga i mirovinskoga. Dakle, jedan podatak samo da vam iznesen, a poslije ću reći u nekim idućim interacijama na kolko se tu ljudi odnosi, dakle, svi oni koji imaju koeficijent 0,8 i niže, dakle u odnosu na osnovicu. Kada gledate samo iz prizme mirovinskog osiguranja najnižu mirovinu kojom država garantira dobivaju više nego što uplaćuju, dakle moramo [[Upadica: Hvala]] govoriti po konceptu i načelu solidarnosti i pravednosti [[Upadica: Hvala vam]] Hvala. Kolege Kujundžića trenutno nema na vezi, pa će pokušati stupiti s njim telefonom u kontakt naše službe, a do tada ćemo onda ići na preostale dvije replike. Prva je kolegica Nemet, izvolite. Poštovani ministre, zanima me zašto u sklopu predloženih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatnu vrijednost nije prijedlog o smanjenju PDV-a u turizmu kada znamo da se on oporezuje po dvjem stopama, a to su 25% i 13% i znamo da je vaša izjava da je PDV u turizmu općenito 13%, što po meni nije prihvatljivo.

Dakle, GRO usluga u turizmu je na sniženoj stopi, dakle kompletni, usluge smještaja organiziranoga i sličnoga na 13%, isporuka i usluživanje hrane u i izvan ugostiteljskih objekata je također na sniženoj stopi, jedino što nije usluživanje pića jel tako? Mislim da smo tu onda jasni, pa ako je bilo nekih nesporazuma ranije da čisto pojasnimo. Dakle, govorimo o važnom segmentu hrvatskog društva i gospodarstva, kao i nekim drugima, o toj temi smo govorili, bila je maloprije i, i još jedna replika upravo na tu temu o nekakvim rokovima i spekuliranjem hoće li ili neće, o tome u ovom trenutku ne bi govorio, ali, ponovit ću još jedanput, za sektor ugostiteljstva i turizma u cjelini čitav niz i poreznih izmjena u okviru porezne reforme, a i nekih drugih je usmjeren kako bi se dao nekakav dodatni stimulans jednoj vrlo propulzivnoj industriji odnosno dijelu gospodarstva RH, a ja ću opet reći, ne jedinom i nećemo stavljati [[Upadica: Hvala]] sva jaja u istu košaru.

Poštovani ministre, ja bih imao dva pitanja, zapravo htio bih vas pitati zbog čega vlada još uvijek nije odgovorila na zakonske prijedloge MOST-a kojima se zapravo traži i želi ukinuti obvezne članarine HGK-u i HOK-u?

Evo hvala vam. Izvolite odgovor. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Prvi dio replike je maloprije također spomenut, tema parafiskalnih neporeznih davanja nije predmet ovih današnjih rasprava, ali u svakom slučaju dobro da o tome razgovaramo, ne samo o članarini gospodarskoj komori, nego i čitavom nizu drugih, pa o toj temi sigurno će i vlada se naravno očitovat na vaše pitanje. A iskoristit ću vašu repliku da i vašem kolegi iz istog kluba dodatno samo pojasnim one podatke. Dakle, u razdoblju '10.-'15. ukupno je pokrenuto 1482 postupka za utvrđivanja nerazmjera imovine, doneseno 207 rješenja odnosno prosječno 47 rješenja godišnje. Prosječno po izdanom rješenju utvrđen je nerazmjer od 298.807,00 kuna odnosno 134.375,00 kuna porezne obveze.

Poštovani ministre, ovaj podržavamo također sve, sva porezna rasterećenja koja će našim građanima omogućiti bolji život.

Isprika, malo sam se morao našalit, ali drago mi je da ste i to između ostaloga spomenuli. Još jedanput, dakle ovaj dio porezne reforme kao i dosada sve izuzev mjere za mlade je vlada ili izravno nekim mjerama kompenzirala ili sustavnijim pristupom izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, pa tako i ovaj slučaj. Iako moram reć, ponukan informacijom koju sam jučer zaprimio da je dignuta ustavna tužba od strane jedne općine odnosno grada vezano za mjeru mlade, moram priznat da i ovu mjeru onda trebamo svi skupa promislit i poglavito mi u vladu, ali za sada se i dalje držimo onoga što je jer u konačnici svi skupa trebamo dati nekakvu vrstu doprinosa. Vi znate jako dobro da lokalnu samoupravu nismo zanemarili i ne zanemarujemo i mi kao vlada na ovom financijskom dijelu strašno zagovaramo fiskalnu ali isto tako i funkcionalnu decentralizaciju. Došli smo do kraja s replikama pa vas molim da se vratite na svoje mjesto, a ja ću upitati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ. Ne. Onda ćemo krenuti sa raspravom. Molim samo gospođu da nam obriše govornicu. Prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani kolega Grbin, a nakon njega i kolega Lalovac, dakle dijele 15 minuta, kao što sam najavio za klubove. Hvala vam lijepa.

Doista sve probleme našeg društva ne možemo riješiti poreznom reformom i to je apsolutno točno. Ali isto tako, poreznom reformom ne bi trebali stvarati nove probleme niti bi poreznom reformom trebali poticati postojeće. A htjeli mi to sebi priznati ili ne, u Hrvatskoj postoji jedan ozbiljan problem, a on se zove nejednakost, i u sklopu nejednakosti, ozbiljan problem ekonomske nejednakosti. A ovom poreznom reformom, ta ekonomska nejednakost, postat će još i veća.

Dakle u RH samo 7 tisuća obveznika poreza na dohodak plaća isti po stopi od 36%, a mi ćemo tu stopu smanjiti. Za samo 7 tisuća najbogatijih, sa najvećim plaćama smanjit ćemo porez na dohodak. Ministar je rekao da će time nastati rupa u financiranju teška 2 milijarde kuna. A kako ćemo tu rupu kompenzirati? Iz drugih poreznih prihoda. Dakle naše sugrađanke i sugrađani bez obzira na svoju ekonomsku moć, koji možda i cijelu svoju mirovinu, invalidninu ili plaću koriste na kupnju kruga, mlijeka i ostalih životnih namirnica, kroz PDV će kompenzirati 2 milijarde kuna koji će otići iz proračuna kako bi se za 7 tisuća najbogatijih u našem društvu smanjio porez na dohodak. To je poštovane kolegice i kolege, porezna reforma HDZ-a. To je poštovane kolegice i kolege, dvostruko, dvostruko širenje nejednakosti. S jedne strane tako što najbogatijima smanjujemo porezne troškove, povećavamo im prihod, a s druge strane, rupu u proračunu kompenziramo kroz PDV kojeg će plaćati sve građanke i građani RH po istim stopama bez obzira na svoje prihode. Mi u SDP-u takvu poreznu reformu ne možemo i nećemo podržati. Za razliku od nekih koji su govorili prije nas, mi ne možemo podržati svako porezno rasterećenje. Mi možemo podržati jedino i isključivo ono porezno rasterećenje od kojeg će koristi imati svi ili barem veći dio građanki i građana RH. Od ovog poreznog rasterećenja, stvarnu korist imat će samo 7 tisuća najbogatijih. Imat ćemo mi, koji sjedimo u HS-u, imat će članovi Vlade RH, ali građani koji ostvaruju prosječnu plaću ili plaću manju od prosjeka, a takvih je velika većina u hrvatskom društvu, od ovoga koristi imati neće. I zato mi u SDP-u ne samo da ovo ne podržavamo, već smo da pokažemo, kada nismo na liniji koju predlaže Vlada, da imamo i svoje alternativno rješenje, danas smo u proceduru uputili prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak koji bi ostvario rasterećenje, ali od kojeg bi korist imala većina onih koji plaćaju porez na dohodak. Prijedlog zakona koji bi onome tko ima prosječnu plaću, ali i onome tko ima saborsku plaću, omogućili isto smanjenje, gdje bi osigurali da se takav novac pretoči doista u potrošnju, a time i rast BDP-a RH, a ne u štednju i džepove najbogatijih. Ovakvu poreznu reformu, koja širi nejednakost, a ne doprinosi ničemu u društvu, osim bogaćenju onih koji su već najbogatiji, SDP nikada neće i ne može podržati. Zahvaljujem vam se na pažnji, a dalje će o poreznoj reformi nastaviti kolega Lalovac. Izvolite kolega Lalovac, samo prije toga da obrišemo.

Izvolite. Ovaj dio i poreznih izmjena je zapravo sastavni dio proračuna, zato me ovdje čudi, čisto malo tehničko pitanje, da ćemo ovo govoriti u dva čitanja, a donijet ćemo proračun prije ovoga drugog čitanja, što baš ... [[Govornik se ne razumije.]] nije u nekoj koliziji, znači kada se donese proračun, iza toga ne bi trebali biti nikakvi više porezni zakoni jer uvijek imate problem da i tehničke prirode, ti porezni zakoni možda i ne prođu, a onda imamo problem s proračunom, to, zbog toga je to je čisto tehničko pitanje, da ne bi ovaj, ja znam da ste htjeli otvoriti raspravu, međutim, uvijek se treba gledati kada se donosi zapravo proračun, da je to završni dokument u ovome Domu, iza njega nema više nikakvih rasprava, o nekakvim poreznim zakonima jer oni su sastavni, jer se taj proračun temelji na ovim poreznim izmjenama, je li. Ja se slažem u ovom dijelu gdje Vlada pokušava sljedeću godinu koja je vrlo izazovna, najizazovnija zapravo, čak, ja bih rekao da je i izazovnija nego 2020. g. za hrvatsko gospodarstvo. Izazovnija, jer 2020. g. je bila jedan šok što se dogodio, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu i bili su različiti instrumenti kako spriječiti zapravo bila je borba sa virusom pa su tu bili lockdown, pa su bile različiti instrumenti državnog intervencionizma kako zapravo spriječiti. Zato što Vlada mora osigurati uvjete gospodarskog rasta, a ne znamo šta će biti s Covidom. I to je najveći izazov za Hrvatsku.

Znači morat ćemo jedan od mjera koje Vlada ovdje predlaže da bi potaknula gospodarstvo su porezne izmjene.

I zato naš bio je prijedlog, znači naš prijedlog je tog dijela bilo da idemo s modelom koji će, mislimo da će i mi smatramo da će više poticati potrošnju jer oni imaju više u ovoj krizi, a to se sad pokazalo 2020. godine kako se ponašaju potrošači, kako se ponašaju potrošači, da građani se u strahu su. Građani su u strahu i troše za najosnovnije namirnice kruh, mlijeko, jaja, najosnovnije namirnice troše sve dio od, svaki dio potrošnje čak i kupovina automobila, investicije, odgađaju, odgađaju i ono što nam se događa jučer nam se zapravo i pokazalo da nam snažno raste štednja i to štednja malog dijela hrvatskih građana onih negdje oko 50.000 hrvatskih građana snažno raste njihova štednja koja je sad neproduktivna. Znate zašto je neproduktivna jer sva ta štednja dolazi u banke, ali banke tu štednju ne vraćaju u gospodarstvo zato što jednostavno imamo problem lockdowna banaka koji nemaju, ne potiču gospodarstvo i bit će vrlo teško 2021. godinu potaknuti gospodarstvo. Jednim dijelom slažem i to je najvažniji dio što sam i bio rekao promjenama u strukturi proračuna jer imamo prihode iz Europe koji će ipak poticati u tom nekom dijelu potrošnju, međutim najveći dio će se ponovo odnositi kako potaknuti potrošnju građana odnosno građana da troše za da bi mogli potaknuti BDP, jel. Dalje, ono što je ovdje u poreznim izmjenama se, mislim da nije toliko dobilo na važnosti, vidim da ste vi to zapravo pokušali 2016. godine izmjenom poreza na dobit gdje se je bankama davala mogućnost poreznih olakšica odnosno oslobođenja da ove sve loše plasmane u bankama da ne idu na prodaju na tržištu. Vi sami znate da ta mjera koliko je god bila dobra da nije dala nekog učinka. I to je problem koji se nalazi da ne možemo samo ni poreznim izmjenama koliko god one bile dobre, ne možemo s druge strane su pokazale, ne znam da li imate podatke koliko su banke, dali ste im jednokratnu mjeru, dali ste im jednokratnu mjeru sad im dajete trajnu mjeru. Ja bi ovdje isto bio malo samo skeptičan i možda im dao isto jednokratnu mjeru na godinu dana d avidimo šta će oni napraviti. Znači to je pohvalno i dobro, dali ste im, otpišite građanima sve ove dugove koji se sada, imamo 50 milijardi kuna restrukturiranih dugova u bilancama banaka, da se slijedeće godine ne nađu na tržištu dugova, jer najgore što nam se nama u našem društvu počinje događati da investicije koje dolaze izvana uz razne agencije koje su donijele u Hrvatsku 2 do 3 do 5 milijardi kuna nisu investicije u dodanu vrijednost, u proizvodnju, u zapošljavanje. Izvana agencije su donijele novac da trguju dugovima hrvatskih građana i to je opasno za svaku ekonomiju. Znači kada smo po tome postali atraktivni da se na hrvatskom tržištu ovi iz Norveške, Njemačke i drugih ne žele ulagati u hrvatsku industriju, u hrvatskog radnika, u proizvodnju dodane vrijednosti nego ulažu u agencije koje će zapravo trgovati dugovima koje banke prodaju po 20% vrijednosti. I to nije sad toliki problem da je to milijardu ili 2 milijarde kuna to su došli do iznosa od 30 do 40 milijardi kuna, do 10% bruto domaće vrijednosti. I to je sad ona opasnost gdje ovdje daje Vlada poticaj, ali što je najžalosnije iako Vlada u tim dugovima nije sudjelovala, Vlada nije sudjelovala, njoj će se vratiti da rješava te dugove, njoj će se vratiti, vratit će nama ovdje u saboru. Kojim ćemo mjerama to pokušati jel nećemo moći imati dovoljni poticaj gospodarstvu. Koliko god ide ova porezna reforma ukoliko nam se tu zakače hrvatski, veliki broj hrvatskih građana i u taj gordijski čvor ne rješavamo jer najveći dio dugova su još oni dugovi koje su banke preprodali iz krize 2008. godine. Sad nam dolaze novi dugovi iz 2019., 2020. zbog korona krize. I zbog toga ja bi ovdje čisto radi opreza dao bankama samo godinu dana da vidimo i sa vrlo strogom kontrolom od Porezne uprave, da vidimo koje su to oni odobrili zapravo olakšice dali za građane i da li je došlo do konačnog otpisa, da li je došlo do konačnog otpisa jer smo vidjeli da zakonskim izmjenama iz 2016. godine nismo uspjeli iako je bila dobra i plemenita namjera da se to napravi. Banke na nju nisu reagirale jel, nisu reagirale jel i zbog toga smatram da bi ta mjera bila trebala biti jednogodišnja ako treba svake godine ih kontrolirati, a ne im dati trajnu mjeru bez ikakve mogućnosti kontrole toga. I to je naš nekako svakako doprinos i u ovoj raspravi i da kažemo da će slijedeća godina biti i po tom pitanju poticanja potrošnje izuzetno izazovna. Ono što se svakako, uz jedan dio građana jer sve smo stavili na potrošnju ona čini 60% BDP-a i to je onaj dio gdje je ovaj dio i što je ministar zapravo samim rekao dijelom povećanjem, širokom lepezom neoporezivih primitaka i tu se mogu ja i jednim dijelom i složiti ali ljudi moji to ima jednu granicu. To isto ima jednu određenu granicu jer znate šta radimo s time, pa smanjujemo naše doprinose i uplate u mirovinski i zdravstveni sustav. I tu moramo biti oprezni, tu ne možemo imati široku lepezu davanja preko milijardu kuna neoporezivih davanja, a znamo da nam je zdravstveni sustav u minusu 3 milijarde kuna, 4 milijarde kuna godišnje, mirovinski sustav nam je 18 milijardi kuna godišnje u minusu, jel, ja samo kažem da tu trebamo biti vrlo oprezni, vrlo oprezni jel davanje i poticanje poduzetnika da isplaćuju širokom lepezom neoporezivog dijela dohotka ruši sam svoj zdravstveni i mirovinski sustav. Ja se slažem da je to mjera koja će ponovo s druge strane i trebala bi poticati potrošnju da se vrati što se tiče poticanja potrošnje i BDP-a, ali nije to instrument koji ima neograničeno djelovanje. On ima u jednom dijelu pozitivno djelovanje, ali ne smijemo, moramo uvijek paziti i na mirovinski i zdravstveni sustav jer je sad pokazalo da jedina brana mirovinskog i zdravstvenog sustava je PDV. Jedino ovo što će ministar sad platiti veledrogerijama isključivo iz PDV-a i to je ono što je vrlo oprezno i vrlo sklisko i zato kažem nije lako donositi u ovakvim teškim uvjetima, a ne znamo kako će biti 2021. godina zato vas, iskreno kažem, da nije lako i čestitam vam na ovom dijelu hrabrosti, nije lako, ne znamo kako će biti 2021. godine. Da li će ove sve mjere koje su bile u uvjetima krize, da li će isto djelovati u uvjetima Covida, ne znamo, jel građani su u uvjetima Covida, psihologija građana je potpuno drugačija od uvjetima kada nisu u tom dijelu krize.

Ovako sada ćemo još poslušati Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, nakon toga ćemo napraviti stanku od 10-tak minuta kako bi malo prozračili prostoriju i onda ćemo nastaviti dalje. Dakle, u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista isto tako dvojica kolega, prvi će nam govoriti video vezom kolega Troskot. Da li se čujemo? Da, da čujemo se, možete. Ok, poštovani predsjedniče sabora, poštovane zastupnice i zastupnici te poštovani građani RH koji nas pratite putem ekrana, ja bi se u svome izlaganju osvrnuo na dvije točke jedna će biti doprinos i nešto što je sad dotaknuo gospodin Lalovac, a druga točka će biti smanjenje poreza na dohodak pa ćemo pokušat to povezat sve u jednu zajedničku priču, vidjet određene, određene konsekvence odluka i na makroekonomiju i na poreze i općenito na gospodarstvo. Vezano za ove doprinose Klub MOST-a se slaže da su oni izrazito, izrazito važni i da ih treba razmatrati ali s druge strane nije ni cilj da se, da se mikropoduzetnici i oni tek koji su na početku žene poduzetnice da ih se sa određenim fiskalnim mjerama skroz na početku njihove karijere da ih se onemogući u poslovanju. Dakle, to je isto nešto što treba uzeti u obzir.

Tako da smatramo da nije dobro da ih se na početku odmah, da im se daju ti određeni nameti nego da im tu treba pomoći. Dakle, ovih dana na vrhuncu Covida epidemije kada su mnogi naši poduzetnici, a posebno oni najmanji mikro i žene poduzetnice, dakle kada se bore da bi opstali, Porezna uprava im je poslala rješenja da im naplati razliku doprinosa za 2019. godinu. I MOST je još i ranije upozoravao na štetnost ovakvih izmjena Zakona o doprinosima još 2018. godine i tada smo još predložili amandmane kojima bili bi propisani izuzeci, ne za sve, nego za određene skupine, a to su mikropoduzetnici, zatim poduzetnike početnike te žene poduzetnice, jer smo vidjeli da će povećanje osnovice biti preveliki trošak koji oni ne bi mogli preživjeti niti u redovnim uvjetima, a kamoli okolnostima korona krize i naplaćivati razliku ovih najugroženijih skupina po skupinama poduzetnika koji su na samom početku smatramo da nije pravedno. I da je pokazatelj kako su Porezna uprava i Ministarstvo financija i Vlada RH odcijepljeni od stvarnosti i to barem one poduzetničke svakodnevnice jer ipak je to u suvremenim odnosno najrazvijenijim ekonomijama su upravo ti poduzetnici glavni generatori rasta ekonomije. I zato tražimo da Vlada uz hitan paket poreznih zakona u drugo čitanje uputi izmjene ovih zakona o doprinosima i uvede iznimke u sustav obračuna i naplate doprinosa za ove tri skupine koje smo ovdje danas iznijeli, dakle mikro, maleni početnici i žene poduzetnice. I one su, da budemo i konstruktivni ti prijedlozi su i ranije napisani i slobodno možete, dostupni su i na našim stranicama i Vlada ih može samo prepisati i staviti u saborsku proceduru. Još bih htio dotaknuti jednu stvar da gotovo je nevjerojatno isto s obzirom u kakvoj se situaciji nalazimo gospodarskoj da nam Vlada još uvijek nije odgovorila na naše, na naše prijedloga zakona o ukidanju obveznog, obaveznih članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori iako to nije možda direktno vezana tema za ova 4 zakona, povezano je sve barem sa ovim poduzetnicima koje gušimo na sve moguće načine i iz razloga što ti, ti, te osobe nisu zadovoljne sa servisom koji bi trebale dobiti sa ta dva satelita od Vlade RH. Nadalje, čak se i neki proračunski novci barem kod Hrvatske gospodarske komore troše na letke, na torbice i na zlatne kataloge i to u današnje vrijeme kada je kriza stvarno velika. Druga točka koju bih htio dotaknut ovdje jest smanjenje porez, poreza na dohodak sa 36 na 30 i s 24 na 20, dakle ukoliko se pogleda analiza, dakle hrvatski građani su prije svega do, do ovog zakona bili opterećeni prije svega odnosno destimuliran im je rad jer ako mi njih ovaj oporezujemo sa visokim stopama dohotka, ono što mi šaljemo poruku na tržište jest da rad nije vrijedan u RH i da ga treba dodatno destimulirati. Nadalje, jednom kada i dobije takva osoba u RH raspoloživi dohodak za, za potrošnju recimo ili poduzetnik za daljnje investicije onda još ih se, onda još ih se, taj raspoloživi dohodak se onda još dodatno opterećuje sa, mogu reć slobodno, skoro najvećim stopama poreza na, na dodanu vrijednost u Europi, što zapravo dovodi do činjenice da Hrvat prosječno plaća puno više na proizvod nego prosječni Europljanin unutar europske, EU. U tom smislu smanjenje poreza na dohodak šta čini vlada u ovom trenutku to je hvale vrijedno, to nitko ne dovodi u pitanje. Dakle, svako porezno rasterećenje koje bi moglo dovest do većeg raspoloživog dohotka koje će onda utjecat na, na potrošnju, dakle na osobnu potrošnju prije svega koji je najvažniji kontingent samoga PDV-a je hvale vrijedan. Međutim, tu ima sad jedna određena bojazan koju bismo, na koju bismo mi kao Klub MOST-a htjeli upozoriti, a to je prije svega nastat će određena i to dosta velika proračunska rupa za koje je veliko pitanje kako će se isfinancirati. Nadalje, ta bojazan je, je dalje još instigirana sa, moramo reć, 30% većim, većom javnom potrošnjom od vlade u odnosu na prošli mandat, a vidjeli smo da na osnovu te potrošnje vlade građani RH ne žive niti malo bolje, što znači da imamo sad već dvije, dvije, dva, dva proračunska manjka koja ćemo na neki način morat nadopunit i na koji način ćemo to napravit, naravno sa zaduživanjem. Ono šta je problem jest da će ta dva proračunska manjka i nadamo se da je to Vlada RH uzela u obzir, morat nažalost plaćati i socijalno najugroženije, građani RH iz svojih davanja, to je ono šta, šta je naša poruka. Dakle, ova, ova, ove dvije rupe koje su nastale, jedno iz dohotka i drugo sa većom javnom potrošnjom od koje nitko danas bolje ne živi, opet će doć na proračun prosječne obitelji RH koja će to morat onda plaćat, prvo s kreditne kartice, kroz zaduženja, kod posuđivanja kod kumova, samo da bi preživjeli taj mjesec.

Hvala poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na predloženi 5. krug porezne reforme imao bi svašta reći, ali ću se zadržati na jednoj stvari. Ja bih volio da poštovane kolege iz HDZ-a malo smanje doživljaje. Čuo sam da reformu ocjenjuju revolucionarnim potezom, pa da vidimo kolko je to revolucionaran. Za početak bih volio da se prestanete igrati s postocima, da govorite u apsolutnim brojkama jer je to poštenije i jasnije. I kad kažete da je plaća ljudi s najnižim primanjima rasla najviše preko 25%, onda ljudima trebate reći koliko je to novaca. … [[Upadica iz klupe se ne čuje]] Ne, ispravit ću vas. Vi ste rekli ne samo mijenjajući Zakon o dohotku, mijenjajući sve zakone, uzimajući sve mjere u obzir, od najniže plaće, minimalca, svega, svega, sve što imate u zadnje 4.g., tako ste vi rekli, njima je rasla plaća 1.050,00 kuna. A sad ću uzet jednu stvar, vi sa jednom promjenom zakona danas, za one koji imaju najviše plaće, jednom promjenom zakona, jednim postupkom dajete 1.000 kuna više, a što na njih se nije odrazilo ništa ove zadnje 4.g. što ste mijenjali ova 4 kruga porezne reforme, oni nisu profitirali? Pa ja mislim da jesu. Broj 2, g. Marić, vi ste u jednom intervjuu rekli prosječna plaća u Hrvatskoj rasla je za 760 kuna i to je pošteno reć, 760 kuna je rasla prosječna plaća. Današnjom izmjenom zakona nekima će rasti i puno više od 760 kuna i od 1.000 kuna i to je pošteno reći. A nemojmo se onda igrati postocima, jer samo prosječna plaća, baš prosječna plaća u Hrvatskoj je sa 5.600 kuna rasla na 6.500 kuna.

I da, svako rasterećenje je dobro. Pozdravljam svako rasterećenje i treba brinuti o svima, al u tome treba biti, po meni, pravedan i trebamo biti i socijalno osjetljivi, trebamo se truditi da u našem društvu svatko ima priliku za rast. Nismo svi imali iste startne pozicije u životu, a to ne znači da nismo jednako vrijedni u društvu i zato trebamo biti pravedni. Ono što je tragedija u svemu i što po meni se, o čemu se uopće nije govorilo, vi govorite koliko mi kao živimo bolje jer je rasla plaća za 700 ili 900 kuna, nitko ne govori koliko je rasla prosječna cijena proizvoda koje ljudi kupuju u zadnjih 5-6.g., kolko je bila inflacija i onda po istom tom Državnom zavodu za statistiku kad oduzmete brojke vi zapravo vidite da danas ljudi žive siromašnije. Većina ljudi u Hrvatskoj danas živi siromašnije nego prije 5.g. po Državnom zavodu za statistiku. Jeste tako je. Pogledajte prosječnu košaricu koju čovjek sa prosječnom ili ispod prosječnom plaćom treba izdvojiti mjesečno i njegov rast te plaće u četiri godine i onda će vam biti jasno da danas troše više nego što su trošili prije četiri godine. I to je pošteno reći i to je razlog zbog čega nećemo odustati od onoga što cijelo vrijeme tražimo, a to je da se povećaju, neka se smanje porezi, pozdravljam smanjenje poreza, ali daj povećajte dohodak, plaću, primanje mjesečni kućni budžet onima koji u ovom trenutku žive lošije i žive siromašnije i može se to napraviti. I ne morate mi govoriti da to ne možete napraviti kroz ovaj prijedlog zakona jer oni svakako nisu poreznim škarama i slične priče, pa to znamo, pa ovdje sam u Saboru četiri, pet godina pričate mi tu priču četiri, pet godina, to znam, ali možete drugim mjerama. Da ja sam čuo ministra da je u jednom trenutku rekao, razmišljamo o tome da ipak zamijenimo porezne olakšice kada smo kod djece i dječjih doprinosa za djecu sa fiksnim iznosima.

Točno. I to vam govorimo tri godine i to sam jutros rekao na pressici, nije pravedno, nije pravedno da postoje porezne olakšice za djecu da oni ljudi koji imaju veće plaće da im se više odbije i da njihovo dijete zbog toga vrijedi više, nije pravedno da zbog toga novčano dijete osobe sa nižim primanjima i dobiva manje novaca i ispada da vrijedi manje. A sada zamislite ovo, izbrišete to, date fiksne novčane iznose, date za jedno dijete 500 kuna, za drugo dijete 800 kuna, za treće dijete 1.100 kuna povećate s time davanje upravo toj ugroženoj skupini između 1.500 minimalno i 2.500 tisuće kuna i znate što ćete dobiti u konačnici? Dobit ćete sretnu obitelj, dobit ćete obitelj koja ne želi otići iz Hrvatske jer može preživjeti u Hrvatskoj. I vjerujte mi tko god može birati hoće li ostati u Hrvatskoj za manji iznos nego otići u Irsku, Njemačku negdje na bauštelu ostat će vam u Hrvatskoj, ali dajte im razlog. I s ovom mjerom ćete smanjiti troškove upravo ovih kojima sada raste plaća najviše, učinit ćete sustav pravednim. Svako dijete će vrijediti isto, a dat ćete razlog ljudima da ostanu u Hrvatskoj. I da, ja se stvarno nadam da ćete to provesti ovako kako ste najavili, nadam se da ćete to napraviti na ovakav način i da ćete napraviti pravedno jer to ljudi zaslužuju. Ja nisam jedan od onih koji govore ne treba se brinuti za sve, za sve se treba brinuti, ali za one koji žive loše za njih se treba najviše brinit.

Nastavljamo sa raspravom po klubovima.

Ministra sa suradnicima ne mogu pozdraviti jel ga nema i kolege zastupnici koje nas je u malom broju, ali što je tu je. Dakle, pred nekoliko dana u raspravi o rebalansu proračuna ministru Mariću sam rekla da on može raditi, može se truditi koliko god hoće, ali on je samo jedan dio Vlade i promjene u poreznom sustavu i smanjivanju poreznog opterećenja moraju pratiti promjene u svim drugim sustavima ove države, posebno onima koji su pojedinačno veliki potrošači proračuna. Bez da se ozbiljno obuzda trošak ove neracionalne i rasipne države, niti ćete ministre koji možda negdje par ovih rečenica čuti ili će mu neko prenijeti, moći reforme provesti u potpunosti onako kako je zamislio i htio, niti će ovako organizirana država moći biti na dulji rok zaista jedna suvisla zemlja s ovakvim i rebalansom proračuna i proračunom i bez obzira na ove reforme novac curi kao da smo kantu vode odnosno kao da je Vlada kantu vode okrenula naopačke. Ovih dana imamo prilike vidjeti da sustav zdravstva je u ozbiljnim problemima, financijski rekla bih potpuno izvan kontrole, a što je učinjeno u tom pogledu? Skoro pa ništa. Mirovinski sustav koji je u sve većim problemima opteretili smo raznim pravima i isplatama koje nemaju baš nikakve veze s mirovinama zarađene kroz rad. Što se učinilo u tom pogledu? Također skoro pa ništa. Ključni problem je naravno opća struktura našeg gospodarstva koje i tu moramo biti sasvim iskreni ne potiče, ne traži i ne pruža radna mjesta za visokokvalificirane, visoko obrazovane i stručne ljude. Mi naprosto imamo premalo tvrtki koje stvaraju ozbiljnu dodanu vrijednost i imaju visoku dobit i premalo ljudi koji imaju visoke dohotke. Bez da se to promijeni neće se moći dovršiti nove porezne reforme, a nažalost naša Vlada, i tu sada ne govorim samo o ovoj zaista teškoj covid godini nego i onih pet godina prije, a bit ću blaga obzirom da nas je relativno malo u ovoj sabornici, nije se baš pokazala. Ovaj dio izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost koja se tiču usklađivanja s europskim direktivama logična je posljedica dvije povezane činjenice. Prva je da smo dio velikog jedinstvenog unutarnjeg tržišta EU kojem se stalno traže načini olakšavanje poslovanja i izjednačavanje uvjeta za sve igrače na tržištu. Ne smijemo to nikad zaboraviti, to je nešto o čemu moramo voditi računa, ponovit ću još jedanput, a to je načini olakšavanja poslovanja i izjednačavanja uvjeta za sve igrače na tržištu. Neki dan kada smo imali interpelaciju vezano uz Krš-Pađene baš se je pokazalo da mi se zapravo uvijek prema svakom igraču na tržištu volimo se ponašati drugačije. Druga činjenica je da je moderna tehnologija naglavačke okrenula način poslovanja i trgovanja robama i uslugama i da se porezni sustavi tome moraju prilagođavati. I ovdje je ključni zadatak da unutar jedinstvenog tržišta svi imaju iste šanse za poslovanje odnosno da svojim pogrešnim ili zakašnjelim odlukama ili neprepoznavanjem promjene u načinu poslovanja zakonodavci ne stvaraju neravnotežu na tržištu. Nemali broj puta smo ovdje govorili i o različitim nametima, nemali broj puta smo s ove govornice kroz neke druge zakone govorili o tome kada država postaje maćeha, a ne majka i stoga mi zaista uvijek sve ono što olakšava poslovanje, što daje istu mogućnost svima ćemo podržati i ono što uvijek treba naglasiti, treba naglasiti ono što je pozitivno, tako da smatramo da je ocjena predlagača ispravna i da se ona neće nikako odraziti na ukupne prihode državnog proračuna, a to je prag za oporezivanje po naplati što se je diglo sa 7,5 na 15 milijuna.

Još jedanput ponavljam ono što sam postavila i pitanje ministru, bila je jedna dobra mjera u ovoj zemlji za kupnju prve nekretnine, dakle prvu nekretninu kada se je kupovalo je bilo oslobođeno plaćanja poreza na promet nekretnina. I tada je ministar, ovaj isti ministar Marić tu mjeru ukinuo obrazlažući da radi sustav, da sustavno mora biti tako, da se ne može, brdo amandmana smo imali i rekli ljudi moji ako imamo nešto dobro, ova zemlja ne može ići naprijed ako svako krene svaki put ispočetka. Ako imamo nešto dobro, dajte to zadržite i nastavite dalje. No mi imamo neke druge običaje pa se i to pokazalo da je i ta mjera bila odnosno da je to maknuti i budući da je u izbornom programu ove vlade i stranke koja vodi ovu vladu bilo vraćanje toga, bilo bi dobro da se to učini što prije. Činjenica je da svaka takva mjera vezana uz tržište nekretnina napravi neke nove situacije i neku novu priču, ali ovo je jedna mjera koja je dugoročno bila dobra. Jer ono što i ovaj set zakona, koju poruku mi šaljemo kad, dakle i prema domaćem stanovništvu i prema investitorima i prema ulagačima, mi, oni cijelo vrijeme kad dolaze kod nas ne znaju zapravo da li igraju rukomet ili nogomet ili košarku, njima se kaže da igraju rukomet onda se tokom vremena kaže, ne, ne, zabunili smo se, vi igrate košarku. Što hoću reći?

Jedna stvar koju evo prije nego što propustim govornicu gđi. Puljak, želim naglasiti, a to je, imali smo loše kredite, banke su se rješavale tih loših kredita prodajući sumnjivim agencijama, ovo je jedna od stvari koji, kojim se je to nekako smanjilo.

Evo ja na početku svog dijela izlaganja želim napomenut svima nama da se sjetimo da je Hrvatska druga najsiromašnija zemlja u Europi, dakle prema stvarnoj individualnoj potrošnji građana, tako stojimo na ljestvicama, a cilj nam treba, ja bi rekla, svima nama biti, treba biti stvoriti bogatije društvo, dakle da su svi građani bogatiji, da jedan liječnik, programer ili inženjer u Hrvatskoj zarađuje kao ili barem vrlo blizu kao liječnik, programer i inženjer u Irskoj ili Njemačkoj. Isto tako naravno i za blagajnice u supermarketima želimo da i one zarađuju slično kao i kolegice u razvijenim zemljama. Neki među nama, evo čuli smo i ovdje danas, ja bi rekla novi populisti spominju kako treba više oporezovati bogate. Međutim, prema njihovoj definiciji ti bogataši su npr. evo upravo spomenuti liječnici, inženjeri, zaposlenici IT tvrtki koji stvaraju dodatnu vrijednost, a tu dodatnu vrijednost mogu stvarati bilo gdje u svijetu i jednom su nogom već van Hrvatske. A da ne bi otišli i pridružili se toj crnoj listi od 10% radnog stanovništva koje je napustilo Hrvatsku moramo im dati povoljne uvjete rada u Hrvatskoj, omogućiti da ovdje žive normalan život kakav bi imali u bilo kojoj naprednoj zemlji svijeta. Pametni porezni sustav je javno odgovoran, jasan, jednostavan, predvidiv i pravedan, potiče rast i zapošljavanje, te osigurava sredstva za financiranje socijalnih i razvojnih funkcija države. Taj sustav omogućava i razborito oporezivanje uz smanjenje poreznog opterećenja, a počiva na smanjenju oporezovanja dohotka uz programa poticanja za djecu i mlade i smanjenje poreza na dobit da bi se potaknuo gospodarski rast. Stručnjaci isto tako kažu da je najbolji porezni sustav onaj koji je stabilan. Ne doživljava česte promjene, dopune i izuzeća jer česte izmjene tog sustava stvaraju zapravo veliku neizvjesnost u planiranju bilo kakvog posla i tako na kraju i koče investicije. Mnogobrojni nameti koji guše danas poduzetnike, čuli smo evo danas ima ih oko 600 parafiskalnih nameta, guše zapravo ekonomsku aktivnost, destimuliraju i obeshrabruju otvaranje novih radnih mjesta i zbog toga je li upućuju na nužnost smanjenja ukupnog poreznog i neporeznog opterećenja. Ovdje je pred nama dakle 5. krug porezne reforme. Isto tako neki stručnjaci kažu da ovo zapravo nije reforma bez obzira kolko krugova imala jer značaj na porezni sustav zapravo nismo promijenili nego smo promijenili neke parametre u tom sustavu, dakle mijenjali smo stope gore dolje u porezu na dohodak, mijenjali nešto u potrošnji itd. Isto tako nemamo, kažu i stručnjaci da nemamo nikakve detaljne podatke o tome o kakvi su učinci prethodnih ovih krugova, prethodnih izmjena sustava, jesu li prognoze bile dobre, jesu li postigle željeno, ono što je planirano je li ostvareno, ako nije zašto nije. Dakle, evo najznačajnije danas izmjene o kojima govorimo su u sustavu poreza na dohodak i poreza na dobit. Hrvatska, kao što sam rekla, zaostaje prema gotovo svim ekonomskim pokazateljima za drugim članicama EU. Poslovna destinacija gubi poslove, gubi stručnjake i radnike. U takvoj situaciji svako omogućavanje rasta neto plaća je nešto što treba pozdraviti. To bi moglo omogućiti privlačenje i zadržavanje talenata odnosno onih zaposlenika s visokom razinom znanja i vještina koji mogu raditi i biti zapošljivi bilo gdje u svijetu. Također će evo osnažiti i tu srednju dohodovnu grupu i time zadržavamo, kao što sam rekla, liječnike, stručnjake u IT sektoru, medicinsko osoblje, menadžere, inženjere, dakle sve druge koji imaju ta konkurentna znanja, koji mogu konkurirati u bilo kojoj drugoj zemlji. Jedna napomena kad govorimo o troškovima na plaće, a to je o doprinosima, isto su spominjani ovdje. Dakle, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u većini slučajeva čine znatno veći udio u ukupnom trošku plaće u odnosu na udio plaće na poreza i prireza, oni čine čak preko 30% ukupnog troška plaće, a to znači da bez smanjivanja doprinosa nema ni značajnijeg rasterećenja troškova rada. A sad se postavlja pitanje kako uopće smanjivat takve, te doprinose u današnjem stanju i zdravstva i mirovinskog sustava jel, čuli smo u kolkim milijardama gubitaka su oba sustava? Odgovor je ponovo to, dakle problem je u neučinkovitosti oba sustava i bez značajnih reformi i mirovinskog i zdravstvenog sustava opterećenje rada će i dalje ostati visoko, a time će i naši radnici biti nekonkurentni u odnosu na susjedne zemlje. Dakle, zbog svega ovoga potrebno je krenuti puno hrabrije i odlučnije u promjene, potrebna je hitna, sveobuhvatna reforma sustava neporeznih parafiskalnih davanja koji dodatno opterećuju poslovanje.

Osim parafiskalnih davanja, potrebne su dakle ozbiljne reforme javnog sustava, zdravstvenog, mirovinskog i javne uprave. Dakle, potrebno je smanjiti i rashodnu stranu proračuna, ali i ova na način, ova porezna reforma kaže, imat će fiskalni učinak 2 milijarde kuna na lokalnu samoupravu, neutraliziranje tog učinka na lokalnu samoupravu ne smije ići nikakvim kompenzacijskim mjerama iz državnog proračuna jer tada ništa nismo napravili već treba isključivo racionalizacijama tog glomaznog sektora.

vama.

Dame i gospodo, izrazito je teško diskutirati o izmjenama zakona u HS nakon prošlog utorka i rasprave o vjetroparku Krš-Pađene na kojem su vladajuće strukture nedvosmisleno demonstrirale drskost poručujući javnosti za nas zakoni ne vrijede. Jer kao što bi Sveti Augustin rekao, država koja ne poštuje svoje zakone je ništa drugo doli organizirana banda. Nepoštivanje zakona tj. njihovo selektivno primjenjivanje je glavni uzročnik korupcije i društvene nepravde, siromaštva itd. Zbog te korupcije imamo visoke poreze i namete za građane, te nismo gospodarski konkurentni. Poznat je slučaj otoka Smokvice koji je bio u koncesiji Ivici Todoriću, a koji 20.g. nije plaćao naknadu, te je imao dug prema državi 200 milijuna kuna. Porezna uprava nije ni pokušala naplatiti dug, a država je paralelno radila s njim i davala mu imovinu u bescjenje. Kad se tako posluje logično je da porezi za obične smrtnike moraju biti visoki. No, mi ćemo i dalje kroz visoki PDV prikupljati sredstva u zajedničku kasu, a onda će Zdravko Marić s tim istim sredstvima financirati odbjegle poduzetnike, kao u slučaju Krš-Pađene ili komunističke crvene menadžere kao one iz Pulskog uljanika i tu je srž problema. Ministar Marić, čovjek sustava od Sanadera, Todorića do Plenkovića nema milosti u izvršenju nehumane, nepravedne i gospodarski loše politike ako mu to vlastodršci zapovjede. Imamo pred sobom Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u.

Međutim, postoji narodna poslovica koja kaže kako sit gladnome ne vjeruje, a koja se ovdje u potpunosti potvrđuje. Tko su siti u Hrvatskoj znamo svi. Oni koji vladaju naizmjenično SDP i HDZ, te njihovi šegrti. Oni su ti koji su sve zdrave, logične i konstruktivne prijedloge i u ovoj zakonskoj izmjeni hladnokrvno odbili. HOK jasno argumentira kako su uslijed pandemijske krize mnoge države kao primjerice Belgija, Litva, Njemačka, prepoznavajući potrebe svojih građana smanjile stope PDV-a na ugostiteljske usluge. Međutim, naša vrhuška Plenković, Marić, Ćorić, odbija prijedlog HOK-a. Jeste li vi hrvatska vlado svjesni u kojem su stanju naši ugostitelji od Buja do Dubrovnika? Ne znam postoje li u vašem rječniku pojmovi „solidarnost“ i „empatija“ Provoditi protucivilizacijski i lopovski Ovršni zakon, od građana naplaćivati više račune električne energije, pogodovati dubioznim poduzetnicima koji vam vjerojatno to refundiraju, a ne htjeti smanjiti PDV ugostiteljima. Kako to možete pravdati? Odbiti prijedlog HOK-a da se PDV obračunava u roku od 2 mjeseca umjesto u roku od 30 dana, odbiti prijedlog frizerskih salona za smanjivanjem PDV-a na frizerske usluge, niz država je to uslijed ove krize učinila, kako npr. to radi Poljska, Češka i Irska, ali ne i hrvatska vlada. Odbiti prijedlog Udruženja hrvatskih otkupljivača i prerađivača mlijeka CroMilk za smanjivanjem PDV-a na otkup mlijeka dok Hrvatska uz Dansku ima najveću stop PDV-a od svih članica EU. Dame i gospodo, svi ovi prijedlozi koje sam navela prijedlozi su većinske, poštene, radišne Hrvatske, naši frizeri, naši autoprijevoznici, naši poljoprivrednici, naši ugostitelji, to su ljudi koji stvaraju nove vrijednosti i krvavo rade da bi preživljavali oni i njihove obitelji, ali oni uz to i izgrađuju Hrvatsku i pune državnu blagajnu. Na drugoj strani imamo vas iz HDZ-ovsko, SDP-ovsko, HNS-ovsko, SDSS-ovske strukture koji bezosjećajno i gramzljivo štitite interese vladajuće duboke države, razno razne Tedeskije, Rogliće i Adris grupe kojima opraštate dugove, dajete državnu imovinu u bescjenje i štitite vašu zajedničku korupciju. No, dobro razmislite vi koji činite vladajuću većinu i odbijate narodnim predstavnicima u Hrvatskom saboru polagati račune da se takva politika u povijesti uvijek kažnjavala, a da su provoditelji te politike završavali u životnim agonijama. Svježi primjer je vaš bivši stranački šef Ivo Sanader ili najsvježiji primjer direktor JANAF-a Dragan Kovačević. U Njemačkom jeziku postoji izraz pohlepa izjeda dušu, vi koji branite i podržavate ovakvu bešćutnu i nehumanu politiku prema vlastitim građanima postavite si pitanje sami pred sobom kao će vas odvesti ova i ovakva politika. Kako možete imati tvrdo srce pred frizerkom u Sisku ili ugostiteljem u Zadru i prisilno naplaćivati poreze ili ovrhe, a istovremeno milijarde transferirati u dubiozni projekt Krš-Pađene ili u Adris grupu. Klub Domovinskog pokreta apsolutno odbija ove izmjene jer su nedovoljne i kao takve ne reflektiraju one promjene PDV-a koje su nam potrebne. Iz svega navedenoga zaključno mogu reći kako nećemo podržati ovaj prijedlog izmjene

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, kako smo objedinili ove 4 točke ja ću se osvrnuti na dio koji se odnosi na porez na dobit. Svi znamo da je porezna politika u cijelosti bitna odrednica politike svake vlade, pa tako i Vlade RH i je ovo 5 krug porezne reforme, ali činjenica je da mi nekako prečesto mijenjamo porezni okvir i stope iz godine u godinu. To donosi ipak jednu dozu nestabilnosti i nepovjerenja kako za građane tako i za investitore. Mi smo i cijelo vrijeme govorimo evo iz Domovinskog pokreta da naši poduzetnici trebaju rasterećenje, naravno ne samo u ovom poreznom dijelu nego i ovo što su brojne kolege do sada već napomenule, a to je u segmentu parafiskalnih nameta i činjenica je da smo se mi i prema različitim institucijama EU već više puta obvezali da ćemo smanjiti parafiskalne namete, a tako i u procesu pristupanja eurozoni jučer smo čuli da je relativno u jednom malom dijelu to do sada napravljeno i pred nama je očigledno velik posao da se tih preko 400, 500, 600 koliko već ima parafiskalnih nameta konačno smanji. Navest ću vam samo jednu uistinu apsurdnu naknadu za 21. stoljeće, a to je naknada za troškove ispisa rezultata i slanja poštom pa ajmo se već jednom digitalizirati i izbjeći barem takve naknade jer te naknade nisu male. U 2018. godini je prikupljeno 9 milijardi kuna su platili građani i poduzetnici na ime parafiska i temeljem parafiskalnih nameta. Privući investitore, poglavito strane, budimo realni mi smo na začelju znači od nas su, EU, od nas su gori trenutno jedino Bugari i Bugarska i mi da bi pokrenuli značajne, bitne razvojne cikluse moramo udvostručiti razinu investicija koju trenutno imamo. Pri tom se ne možemo oslanjati samo na europske fondove i trenutno je Hrvatska u onoj tzv. ABC kategoriji Anything but Croatia, znači sve osim Hrvatske što vidimo i po investicijama u susjedne zemlje kojih ima, znači nije da ih nema.

Nije da nema ni novaca jel, štednja naših građana se povećava. Prema podacima HUB-a povećala se po nekoj stopi od 4% i očigledno novca u bankama ima, ali ih oni u velikom dijelu znači 50% ide upravo građanstvu, a od toga je vrlo veliki iznos od 52,8 milijardi kuna u nenamjenske kredite što govori i potvrđuje ovo što je i kolegica Puljak navela o stanju bogatstva ili siromaštva kako volite, kako želite naših građana gdje svaki drugi nema sredstava za nekakve izvanredne troškove. Malo su se kolege dotakle i ovih ustupanja potraživanja raznim agencijama kroz Članak 1. se to pokušava na neki način malo regulirati, ali mišljenja smo da će to možda malo ublažiti ali definitivno neće riješiti tu situaciju, tako da trebalo bi tu ipak napraviti možda nekakav kvalitetan zakonski okvir i regulirati to područje jer očigledno je ono postalo jedna ne siva nego crna zona. Isto tako Člankom 9. se pokušava ubrzati novčane tokove to je za vjerovnike dobro i smatramo da je to u ovome zakonu dobro. Znači jedna je, koje su se pojavile i u javnoj raspravi, a to su strukovne komore i Udruga Glas poduzetnika isticale, jedno je ponovno uvođenje poreza na reinvestiranu dobit kako bi se potakle investicije koje su nam nužne. Znači mi na ovoj razini od nekih 9 milijardi ne možemo imati nekakav veliki razvoj mi to moramo udvostručiti barem na 18 milijardi i to bi bila mjera koja bi definitivno jer ovako malo smo im uzeli, a dali smo pitanje je šta postižemo s tim ovo zahvaćamo u cijelosti, ovdje bi možda ipak potakli investicije koje su nam nužne i koje nam trebaju i zbog novih radnih mjesta, a onda ćemo i lakše puniti i mirovinski i zdravstveni sustav kroz doprinose koji će se uplaćivati na ta, na plaće. Drugo je ono što Hrvatska ima, a brojne države nemaju, a to su mjesečne akontacije poreza na dobit, je li? Vidimo, 2020. i 2019. su, što bi rekao naš narod, kao nebo i zemlja, nemaju veze jedna sa drugom, a naši poduzetnici kroz te mjesečne akontacije, pogotovo u segmentu mikro i malih poduzetnika imaju popriličan udar na likvidnost. I možda bi ipak trebali razmisliti o tome da se mjesečne akontacije, tako takve, ukinu, nego da se porez na dobit onda plaća temeljem rezultata koje ostvare na kraju godine jer, budimo realni, mi često čujemo kako imamo brojne programe, upravo za mikro, male, srednje poduzetnike, ali i tu se znači na razini države, županije, grada dijele značajna sredstva. Ali, mišljenja sam da sad imamo priliku napraviti mjeru kojom će svi poduzetnici ipak biti rasterećeni jer ovako kada to ide kroz posebne programe, to ostavlja jednu dozu sumnje, skepse jer vidimo samo kroz projekt Slavonija, da je tu lista rođaka, kumova, podobnih poduzetnika poveća i onda u jednoj županiji je bitno zvati se Lucić, u nekoj drugoj je neko drugo prezime, princip je isti, ostalo su nijanse i to nije dobro i to stvara određenu dozu nepovjerenja i to negativno utječe na tržišnu utakmicu kojoj su, na kojoj su naši poduzetnici. Isto tako, na primjeru pogodovanja u Velikoj Gorici i Novskoj, vidimo da često ispada da u gradovima i županijama uvijek ima neka podobna tvrtka, je li, koja nekim čudom jedina ispunjava uvjete iz natječaja.

Da se ipak ukinu mjesečne akontacije poreza na dobit i na taj način im se osigura jedna ravnopravna poduzetnička utakmica na tržištu jer, budimo realni, to je bit poduzetništva, da su svi jednaki i da svi posluju pod istim uvjetima, a ne jačanje te tzv. države majke koja uzima svima i onda dijeli po nekakvom svom ključu i kriteriju. U ovom segmentu ćemo podržati, znači Zakon o porezu na dobit će Domovinski pokret podržati jer rasterećenje poduzetnika je nužno i mislim da ga uistinu treba podržati.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani suradnici ministra Marića, poštovana javnosti, kolegice i kolege. Pred nama je dakle 5. krug poreznih zakona u pokretu porezne reforme koje provodi ova Vlada u kontinuitetu i s obzirom na ono što se sve događalo u prethodnom periodu, ja ću samo u kratkim crtama podsjetiti da je u ove 4, ova 4 prethodna kruga, koliko je toga napravljeno. Svi ovi literarni radovi i srceparajući radovi koji govore o tome kako je nekima teško i ne mogu živjeti, a cijelo vrijeme, pa zajedno i sa ovim 5. krugom se zapravo događa olakšavanje poslovanja, smanjivanje porezne presije, smanjivanje poreznih stopa i poboljšavanje, zapravo svima uvjeta i povećanje dohodaka. Prema tome, treba biti itekako onda kritičan, ali i priznati sve ono što se događalo u ovim periodima. Kada pogledate ono što se događalo od 2017. na ovamo, do 2020. u porezu na dohodak, onda vidite da je, da su se tu mijenjale i porezne stope, ali i visine poreznih stopa, pa kada pogledamo koji su svi učinci napravljeni u tom periodu u samo porezu na dohodak je ukupno porezno rasterećenje bilo preko 2,5 milijarde kuna. Kod PDV-a, samo ću kratko napomenuti, da je došlo do smanjivanja stopa za hranu i druge potrepštine, pa i komunalne usluge. Da je došlo do podizanja praga za ulazak u sustav PDV-a, da je svim tim mjerama zapravo došlo do oslobođenja od preko 3 milijarde i skoro 300 milijuna kuna. Kod poreza na dobit, znamo da je smanjivan sa 20% na 18% odnosno na 12% i tu je oslobođenje preko 570 milijuna kuna od početka, dakle od 2017. do 2020. Doprinosi, isto tako, rasterećenje za nekih 800 milijuna kuna. Porez na promet nekretnina, 200 milijuna kuna, trošarina preko 300 milijuna kuna, što je ukupno u ovom razdoblju, dakle 4 godine do sada, preko 8 milijardi i 200 milijuna kuna. To je ono što se događalo, što sada mnogi uopće ne osjećaju da se bilo što dogodilo. Ono što se događa sada sa novim krugom porezne reforme, odnosi se na porez na dobit, na porez na dohodak, na fiskalizirane račune i njihove ovaj način poslovanja i na PDV. Kod poreza na dobit vidljivo je da ono što se želi postići da se te izmjene prvenstveno poboljšaju uvjete kako poduzetnicima tako investitorima kako bi se smanjilo porezno opterećenje malih i srednjih poreznih obveznika i poduzetnika i da na taj način kroz snižavanje poreza po odbitku isto tako da se povećava konkurentnost gospodarstva. Isto tako, kroz uvođenje transfernih cijena očekuje se sprječavanje nesporazuma odnosno ispravaka razno raznih poreznih prijava i na taj način da se spriječe i sudske i arbitražne postupci. Isto tako, ovdje se govori o otpisima potraživanja od strane kreditnih institucija to je u ovom segmentu koji se želi zapravo rasteretiti one osobe i poduzetnike koji su ušli u problem sa u otplati svojih obveza prema bankama. Dakle, porez na dobit ovdje za one koji ostvaruju prihode preko 7,5 milijuna kuna sada na ovom prijedlogu se smanjuje sa 12 na 10%, a isto tako dolazi do smanjenja porezne stope poreza po odbitku pri ispadi dividendi i udjela u dobiti isto tako na 10% sa 12 sadašnjih. Na isti način utječe se i na stopu porez po odbitku gdje je sadašnja stopa bila 15%, a nova bi bila 10%, a to je naročito se odnosi na naknade za nastupe inozemnih izvođača, umjetnika, sportaša i sličnog. Isto tako, predviđa se dakle da se kao porezno priznati rashodi kreditnih institucija za otpise potraživanja od građana i poduzetnika. Tu je zaista potrebno provesti detaljnu kontrolu, ono što je dobro u samom zakonu da zapravo kreditne institucije moraju dostaviti zapravo točan popis po na kraju godine kojih građana odnosno poduzetnika su otpisali potraživanja, sa kojim iznosima da bi to ušlo u porezno priznate rashode. Isto tako, ovdje se govori o usklađivanju i porezno rasterećenju kod obveza redovitog usklađenja transfernih cijena. Sve ovo bi bilo dakle, cjelokupan paket bi koštao sadašnji proračun smanjenje prihoda za 125 milijuna kuna. Kod poreza na dohodak dodatno se želi sniziti porezne stope, dakle sa 24 na 20 odnosno sa 36 na 30% Isto tako, smanjila bi se stopa za oporezivanje godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja sa 12 na 10% Treba isto tako reći da nacionalne naknade za starije osobe koje su uređene posebnim propisom ne bi ulazile dakle u poreznu, porezne škare. Ovim novim zakonom dakle isto tako ujednačio bi se godišnji obračun za sve porezne obveznike gdje je odnosno ukinulo bi se oporezivanje godišnjom stopom od 24% onih poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primite po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka. Ono što bi se još pojednostavilo, a želimo imati jednostavniji i učinkovitiji sustav dakle za one osobe koje ostvaruju imovine po osnovi najma ili zakupa da bi se dostavom isprava od javnih bilježnika izravno dakle Poreznoj upravi postiže se da Porezna uprava vrši zaduženje, a ne morate to onda osobno to raditi odlaskom u Poreznu upravu. Isto tako proširuje se mogućnost isplate primitaka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica koje poslodavci ili isplatitelji primitaka odnosno plaće daju radnicima, članovima uprave itd. Isto tako je važno uskladiti oporezivanje primitaka studenata i jednako tako dodaje se još jedna novina, a to je da trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti ukoliko ga podnosi odnosno kupuje poslodavac da ona može biti neoporezivo kao takvo i može se priznati kao porezni rashod. Kod, dakle sve ovi, sve ove olakšice i smanjivanje poreznih stopa ukupno iznose skoro 2 milijarde kuna i to je ono što od 1,67 milijardi se odnosi na smanjivanje ovih stopa poreza na dohodak na 30 odnosno na 20%, a ostatak je oko 20 milijuna na smanjivanje stopa sa 12 na 10% Što se tiče PDV-a itekako je važno da se likvidnost poduzeća da se vodi računa o likvidnosti poduzeća i upravo ona prethodna mjera koja je bila da se omogući plaćanje poreza na dodanu vrijednost po naplaćenoj realizaciji ovdje je to stavljeno dodatno u zakon, dakle do vrijednosti 2 milijuna EUR-a odnosno 15 miliona kuna što je jako važno za većinu poreznih obveznika odnosno poduzetnika s obzirom da je preko 93% zapravo tih malih poduzetnika kojima je upravo ta likvidnost jako bitna. Jednako tako, proširuje se mogućnost primjene obračunske kategorije PDV-a pri uvozu radi rasterećenja poreznih obveznika u smislu angažmana tih sredstava, što je isto tako jako važno. Ovdje treba napomenuti da se i uvodi ovaj institut plaćanja zapravo PDV-a na one male pošiljke uveze iz EU-a čija je vrijednost manja od 22 eura, čime se štiti i vlastita, vlastiti zapravo porezni sustav i to je vrijednost koja, očekuje se ukupno oko 250 milijuna kuna od toga u državni proračun. Kod fiskalizacije, propisivanje blagajničkog maksimuma, prešao bi pod ingerenciju, zapravo ministra financija, kojim bi na taj način pravilnikom propisao visinu blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika.

Pozdravljam i predstavnike Ministarstva financija. Poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o tzv. 5. krugu porezne reforme koja će prema najavama Vlade, donijeti veće plaće te dodatno rasterećenje na poduzetnike. Govori se o ukupnom poreznom rasterećenju od gotovo 11 milijardi kuna. Super, zvuči dobro. No, pravo je pitanje je li to baš tako kako se najavljuje ili opet govorimo o poreznoj reformi koja je više pretakanje iz šupljeg u prazno. Možemo reći da je to 5. epizoda jedne serije u režiji ministra Marića koji se pokazao kao odličan režiser za javne financije centralne države, ali isto tako, moramo priznati da je i izvrstan marketinški stručnjak. Zna lijepo upakirati proizvod i uspješno ga prodati. No, kad se skine mašna i otvori paket, pitanje je što dobivamo. Naravno da mi iz IDS-a jesmo za to da građani imaju veće plaće, da poduzetnici i gospodarstvenici imaju manja porezna opterećenja, ali mi smo i za to da povećanje plaća i smanjenje poreznih opterećenja naši građani zaista i osjete, a ne da to bude na principu „tresla se brda, rodio se miš“ A upravo to će se dogoditi jer građani sa najmanjim primanjima neće ni osjetiti povećanje. Oni najpotrebitiji će opet dobiti najmanje, neki neznatan iznos koji im nažalost neće puno pomoći niti će osjetiti u kućnom budžetu. Budimo realni, povećanje plaće od nekoliko desetaka kuna ne može se ozbiljno tumačiti kao povećanje. Jer što zapravo znači rasterećenje odnosno povećanje plaće ako je to neznatno i nema gotovo nikakvog učinka. Postavljam pitanje, je li to samo zbog dobrog dojma jer složiti ćemo se svi, sve ovo lijepo izgleda na papiru, no pitanje je kako će to sve izgledati u praksi. Hrvatska vapi za reformama kojima će se postići gospodarski rast RH te demografska stabilnost koja se ovim, nazovimo reformom nažalost neće postići jer ovo nisu strukturne reforme koje Hrvatskoj trebaju. Ova rješenja su tek jedan mali korak kojim će se vladajući hvaliti da su proveli reforme. Opet repriza. Kad raspravljamo o ovim izmjenama i dopunama zakona, potrebno je sagledati paralelno i Zakon o financiranju lokalne i regionalne samouprave kao i u proračun RH. Ono što bi svakako u današnjoj raspravi htio ukazati je više nego očiti nesrazmjer između državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nažalost ogromna je razlika u rastu državnog proračuna u odnosu na rast proračuna lokalne samouprave i kako vidimo, ta razlika se iz godine u godinu povećava. A ministar, kao i premijer nas uvjeravaju da idemo u proces decentralizacije. Da stvarno idemo u proces decentralizacije, onda bi se ta razlika smanjivala, a ne povećavala i možemo primijetiti kako se ovom reformom opet ide na leđa lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ali nažalost to nije ništa novo jer se i u proteklim krugovima poreznih reformi novac uzimao našim građanima iz programa socijale, obrazovanje, sporta, kulture, zdravstva, vatrogastva, civilne zaštite, odnosno smanjivali su se prihodi namijenjeni zadovoljavanju potreba građana na lokalnom nivou. Najava kojima će se udio u porezu na dohodak gradova i općina povećati sa 60 na 74%, županiji sa 17 na 20%, koju mi iz IDS-a pozdravljamo jer se to poklapa sa našim prijedlogom prilikom prethodnih izmjena zakona. Čak ste vi i ovim prijedlogom ponudili više od onoga što smo tražili i to isto tako lijepo zvuči, ali procjenjujemo da će vrijeme sigurno pokazati kakvo zapravo nikakvog većeg prihoda dugoročnog za općine i gradova neće biti jer se sa smanjenjem poreznih stopa povećanje prihoda neće dogoditi. Tvrdite da manjak u proračunu općina i gradova će biti kompenziran, pa će utjecaj na lokalne proračune zapravo biti neutralan. No uz pad prihoda koji je ove godine nastao zbog panedmije koronavirusa, iduću godinu općine i gradove čeka obveza povrata zajma koje je Ministarstvo financija odobrilo ove godine i osiguralo za očuvanje likvidnosti. Zatim neće primati kompenzacije za povećani osobni odbitak, a osim toga na teret im dolazi i isplata porezne olakšice za mlade kroz godišnji povrat poreza. Iz navedenog je očito da će ova reforma biti udar na lokalnu i regionalnu samoupravu s obzirom na to da je upravo porez na dohodak pojedinačno najznačajniji prihod općina, gradova i županija. Ono što mi smatramo potrebnim i ono za što se zalažemo već godinama jesu reforme kojima se prenosi fiskalna decentralizacija. Tek kada bi se dala ovlast i odgovornost nižim razinama vlasti, pomak bi bio očit jer bi lokalna razina djelovala isključivo u svom lokalnom interesu, a nebrojno puta smo istaknuli, a svi smo se o tome složili, da lokalna razina najbolje zna potrebe njezinih građana zato što svakodnevno djeluje na terenu. Zato već godinama tražimo da se financiranje jedinica lokalne i područne samouprave decentralizira da bi naše općine i gradovi imali konstantni i sigurni izvor financiranja, a ne da stalno ovisimo o centralnoj vlasti. No od toga očito još dugo neće biti ništa. I ono što još treba spomenuti je da u Hrvatskoj čak 60% ili kako je ministar rekao 2/

Ali u uređenim i razvijenim državama postotak onih koji plaćaju porez je mnogo veći. Rezultat je toga jer su bogatiji, razvijeniji, imaju tu mogućnost i građani tamo izvršavaju i znaju svoje obaveze, a u Hrvatskoj to nije slučaj. To dokazuje da smo siromašni, a to je sve rezultat dosadašnjih poreznih zakona koji građanima na kraju krajeva donose minimalna rasterećenja i minimalna povećanja, a ne dovode do bržeg i efikasnijeg razvoja gospodarstva i to je realnost naše Hrvatske.

Sada će za Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka govorit najprije g. Bakić, a onda gđa. Benčić.

Ja ću dakle izlaganje u ime kluba podijelit sa kolegicom Sandrom Benčić i u prvom dijelu ovog našeg zajedničkog izlaganja ja bih se još jedanput osvrnuo na predložene izmjene Zakona o porezu na dohodak. Istaknuo bih na početku još jednom ono što svi znamo, ono od čega krećemo tj. ono što imamo sada, a to je da sav iznos, sav oporezivi iznos od ukupnog godišnjeg iznosa od 360.000 kuna plaćamo svi po istoj stopi, po istoj nižoj stopi od 24% Na razini mjesečnih plaća to znači da svi mi, svi građani Hrvatske s mjesečnom bruto plaćom do 42.500 kuna plaćaju porez na dohodak po istoj stopi. To je regresivna, to nije pravedno, to učvršćuje, samo učvršćuje postojeće nejednakosti.

Kaže se uz, da ovime uz zdravstvene mjere gradimo socijalno pravedniji porezni sustav. Evo kako, onima s najnižim oporezivim plaćama, s bruto plaćama od tek 5.000 kuna ili nešto više primanja će se povećat za par desetaka kuna. Nama, dužnosnicima, svima u RH sa recimo mjesečnom bruto plaćom 20 ili 25.000 kuna mjesečna primanja će se povećati i preko 1.000 kuna, kad na ušteđeni porez dodamo još i ušteđeni prirez, to niti je socijalno osjetljiva, niti je solidarno, a mi mislimo da nije niti primjereno trenutku i ovoj krizi čije trajanje i posljedice još ne možemo predvidjeti. Rečeno nam je da je namjera bila da se ovim poreznim rasterećenjem zadrži u zemlji naše inženjere, naše tehničare, naše liječnike, naše obrtnike koji razmišljaju o odlasku u inozemstvo u potrazi za boljim plaćama. Tih 1,67 milijardi kuna predviđenog manje naplaćenog poreza na dohodak i pripadajućeg prireza da je vrijedno tog cilja. Jednako tako mislilo se da će oslobađanje poreza na dohodak mladih između 20 i 25.g. šta je tada koštalo na godišnjoj razini i sad još uvijek košta 700 milijuna kuna otprilike da će to zaustaviti njihov odlazak iz zemlje, a nije jer čuli smo tisuće i deseci tisuća mladih ljudi napustili su zemlju, tisuće i deseci tisuća radnika napustili su zemlju tražeći bolji posao, a nisu otišli zbog poreza na plaće niti razmišljaju da se vrate zbog poreznih olakšica na svoj dohodak. Budimo iskreni pa si priznajmo, otišli su zbog korupcije, otišli su zbog nepravdi, otišli su zbog nejednakosti, otišli su zbog partitokracije, otišli su zbog kriminala u konačnici koji se deklarativno osuđuje, a rijetko kad se pravomoćno presuđuje, otišli su zbog pesimizma, nedostatka perspektive i mi njih nećemo vratiti niti ćemo nove mlade ljude odvratiti od odlaska bez vraćanja vjere u pravedniji i solidarniji sustav.

Usput da napomenem, plan da se podigne osobni odbitak sa sadašnje 4.000 kuna na 5.000 kuna je pravedniji od ovog vladinog koji se trenutno predlaže, ali da kažemo i to, taj plan ne ispravlja postojeće nejednakosti, on ih doduše ne produbljuje, ali ih niti ne ispravlja jer po tom prijedlogu čak svi s bruto plaćom do 43.750 kuna mjesečno plaćat će porez po jednoj te istoj stopi. Mi smo pripremili novi prijedlog i danas smo ga iskomunicirali na konferenciji za medije i formalno ćemo ga podastrijeti.

Prvo, ostat ćemo u gabaritima, u okvirima i tehničkim i financijskim okvirima onoga što Vlada trenutno predlaže, u konačnici i po tom našem prijedlogu smanjeni prihod od poreza na dohodak i odgovarajući prirez bi bio na razini od nešto više od 2 milijarde kuna. Drugo, postići ćemo našim prijedlogom da oni sa najnižim, niskim i srednjim oporezivim plaćama dobiju znatno veće uvećanje neto plaće nego što bi im pripalo po sadašnjoj vladinom prijedlogu, znatno veće po nama. Treće, postići ćemo tim našim prijedlogom da bruto plaće u iznosu između 20.000 i 30.000 kuna naše plaće, plaće dužnosnika da one ostanu više-manje na istoj razini tj. da ovaj naš prijedlog za te plaće bude neutralan u odnosu na sadašnje stanje.

Naravno još veći efekt bi se postigao uvećanjem osobnog odbitka sa četiri npr. 4.800 kuna ili na 5.000 kuna kombiniranjem uvećanja osobnog odbitka sa progresivnijim oporezivanjem, međutim to bi i koštalo znatno više tj. reflektiralo bi znatnom većim gubitkom poreznih prihoda. U nekom sljedećem koraku zalagat ćemo se za to, međutim ovog momenta nismo odlučili za takav pristup upravo zbog odgovornosti. Ukupni porezni prihod i pripadajući prirez od poreza na dohodak je otprilike na 10 milijardi kuna. Željeli smo pokušati kao što sam rekao ostati u predviđanju gabaritima koji su uostalom već i projicirani u proračunu. Gubitak veći mnogo veći porezni gubitak uslijed mnogo progresivnijeg i blažeg oporezivanja, gubitak koji bi iznosio 4, 5 ili 6 milijardi kuna dakle preko 50% sadašnjih prihoda od poreza na dohodak smatrali smo da nije najodgovornije ovog momenta predlagati upravo zato jer smo zapravo svjesni sve nesigurnosti i sve neizvjesnosti koje nosi godina pred nama i svjesni smo svih mogućih dodatnih i obrazovnih i kulturnih i pogotovo socijalnih i pogotovo zdravstvenih potreba i programa koje će ovaj proračun trebati financirati i zato je naš prijedlog u formi u kakvoj jest.

Dakle, daleko smo od jednakosti.

Kolegice i kolege. Početkom ovoga tjedna mogli smo svjedočiti jednom strašnom i nemilom događaju u mom gradu u Osijeku i mogli smo čitati ovakve naslovnice, „Horor u Osijeku, pomahnitali muškarac nožem napao ženu i kćer, pomozite mi ubit će mi mamu“ ili „Čula sam vriskove, vidjela ženu u lokvi krvi, nožem je izbo ženu, ozlijedio muškarca zatim i sebe“ Iz medija smo doznali da se radi o napadu bivšeg partnera na ženu s kojom je bio u vezi i njezinu kćer i da nije bilo slučajnog prolaznika kako neki kažu mediji ili majstora odnosno bravara koji je došao promijeniti brave, vjerojatno bi naslovi koje bi čitali bili puno tragičniji, vjerojatno bi se radilo nažalost i o smrtnim slučajevima. I ovaj slučaj kao i mnogi prije toga, a strašan je slučaj govori o tome kako se neadekvatno borimo i nosimo sa pitanjem nasilja u obitelji. Naime, ovaj isti nasilnik koji je pokušao oduzeti život i ženi, a onda i sebi prijavljen je u petak, a ovaj se nemili događaj odigrao u subotu, u petak je prijavljen za nasilje u obitelji, priveden je u Policijsku upravu Osječko-baranjsku i zadržan 24 sata. Pušten je da se brani sa slobode, doduše određene su mu mjere opreza prema oštećenoj u ovom slučaju, dakle pretpostavljam da se radi o zabrani prilaska, ali to očito nije bilo dovoljno. Da li je bilo propusta, o tome možemo govoriti. Taj dan znači u subotu kada se dogodio i sam napad u kasnim poslijepodnevnim satima prijavljen je DORH-u od strane oštećenice da ju je pokušao kontaktirati, nekih 45 minuta nakon toga dogodio se napad. A skrenut ću vam pažnju da je napadač i od prije poznat policiji po nasilničkom ponašanju, čak je bio i osumnjičenik za pokušaj ubojstva. Što nam ovaj nemili događaj govori o našem sustavu zaštite žrtva od nasilja u obitelji? Je li se ova tragedija mogla izbjeći? Nije dovoljno kolegice i kolege samo ratificirati Istambulsku konvenciju, potrebno je učiniti neke jasne i konkretne korake. U nekoliko slučaja pitao sam Vladu koliko je novaca osigurano za provedbu Istambulske konvencije, odgovor koji sam dobio je da nije osigurano ništa zato što se Istambulska konvencija provodi kroz druge programe. Vidimo kako se provodi kolegice i kolege, vidimo.

I medicinskim rječnikom rečeno kao što uvijek volim reći, jedna kuna uložena u prevenciju je ušteđenih pet kuna u sanaciji. Koliko će sanacije trebati za ova dva života i one koji su zahvaćeni njima, a to je puno šire, dakle govorimo i o obiteljima, širima, prijateljima, rodbini, poznanicima, koliko ćemo „novca potrošiti“ sanirajući prizore, traumu, pa onda na kraju i fizičke ozljede kojima su žena i kćer bile izložene. Jesmo li to mogli spriječiti i kako? Pa prije svega edukacijom kolegice i kolege, policije i sudstva. Bojim se da naša policija nema razrađene mjere i postupke kod ovakvih nemilih događaja u potpunosti i da često ni sami ne znaju kako bi postupali u ovakvim i sličnim slučajevima zato što to jesu vrlo delikatni slučajevi, nasilje u obitelji je uvijek delikatna tema i uvijek je u pitanju ne samo fizička ugroza, ne samo fizičko nasilje već i nešto punu dublje, psihičko nasilje, trauma i puno drugih stvari. Prije svega policijski službenici koji zaprimaju ovakve prijave trebaju biti educirani za rad po tome, a onda i sudstvo koje nažalost u puno slučajeva, čast iznimkama, je nezainteresirano je za edukaciju, a to je ključno. Ključno je da imamo educirani kadar koji će se znati efikasno i profesionalno nositi s ovakvim slučajevima kako ne bi morali čitati više ovakve naslove i kako ne bi morali se brinuti što će biti sa životima mlade žene i mlade kćeri.

dodatnih 1,1 milijardi eura iz europskog stabilizacijskog mehanizma za financiranje u kriznim situacijama. Upravo zato potrebno je naglasiti prednosti koja će Hrvatska ostvariti ulaskom u eurozonu. Valutni rizik u eurima kojemu je izložena većina naših građana, ali i trgovačkih društava potpuno će nestati. Zaduživanje će postati povoljnije, a međunarodna razmjena sa članicama euro područja bit će olakšana jer neće biti potrebe za učestalim zamjenama kuna u eure i obratno. Povećat će se otpornost gospodarstva na tzv. vanjske šokove, a sve navedeno u konačnici će pridonijeti poboljšanju poslovne i investicijske klime. Kao što sam već spomenuo na mrežnim stranicama e-savjetovanja objavljen je Prijedlog nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom. Prijedlogom je predviđeno da se u postupku konverzije gotov novac, cijene i svi ostali iznosi izraženi u kunama preračunavaju u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije iskazanog u punom brojčanom iznosu.

Važno je spomenuti da je Prijedlogom nacionalnog plana predviđeno kako će se konverzija kunskih sredstava na računima banaka provesti trenutačno na dan uvođenja eura bez naknade, dok će se svi kunski krediti i krediti sa valutnom klauzulom u eurima smatrati kreditima u eurima, a pitanje njihove konverzije bit će regulirano zakonom kojim se uređuje uvođenje eura u RH.

obilježava se sto godišnjica od sklapanja Rapalskog ugovora između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS-a predvođene Petrom Prvim Karađorđevićem, kraljom. Tim ugovorom Italija je nakon I. svjetskog rata prigrabila sebi hrvatsku Istru, Zadar i dio hrvatskih i dalmatinskih otoka. Malo je poznato da je i prije Rapalskog ugovora, dakle odmah nakon I. svjetskog rata Italija okupirala hrvatsku obalu, a tek je onda ušla u pregovore o razgraničenju. Kolege Rapalski ugovor je bio grabež hrvatskog teritorija, kopna i mora i to su povijesne činjenice. Danas 100 godina od Rapalskog ugovora u talijanskom Parlamentu procedura i inicijativa za proglašenje talijanskog isključivog gospodarskog pojasa o kojem se raspravlja uz aplauz talijanskih zastupnika. O tome se u našem medijskom prostoru šuti uz rijetke izuzetke. Posebno šuti naša Vlada RH koja nema hrabrosti proglasiti hrvatski isključivi gospodarski pojas na Jadranu kako bi zaštitili svoja suverena prava gospodarske, ekonomske i ekološke interese. Već godinama gledamo iz Italije različite provokacije a naša Vlada i diplomacija konstantno i učinkovito samo šute. Sjetimo se Tajanija, Plenkovićevoga prijatelja koji je kao predsjednik Europskog parlamenta govorio fašistički o talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji koja pripada Italiji. Gospodo zastupnici iz većine, jesu li vas ova svjetla sabornice toliko zaslijepila da vi uopće ne vidite što se događa? Zašto ne štitite hrvatske nacionalne interese i suverena prava Hrvatske dok još imamo vremena da zaštitimo suverena prava, ekonomska i gospodarska na našem teritoriju? More je teritorij RH, dva puta MOST je davao prijedlog u ovaj sabor, ovome domu, vi ste ih odbijali da bi se dodvorili fašistu Tajaniju i njihovim interesima, dok zastupnici u talijanskom saboru štite svoje ekonomske i gospodarske interese na uštrb Hrvatske, hrvatskog teritorija i hrvatskog naroda.

Volio bih da svi umirovljenici imaju iznad 3.000 kuna mirovine kad odu u mirovinu i onda ne bi trebalo govoriti ili bi trebalo manje govoriti o radu umirovljenika, o životu u siromaštvu itd. Nažalost, to nije tako, nisu svi imali sreće da su imali dobre poslodavce, visoke uplate doprinosa da im, da su doživjeli godine odlaska u mirovinu nego su morali otići ili u invalidsku ili obiteljsku itd. i kad o tome govorim uvijek razmišljam u kontekstu punjenja i pražnjenja proračuna. Dakle, oni koji su ranije bili punioci proračuna kroz svoje doprinose i poreze postaju korisnici proračuna. Imam jednu sliku u glavi kao da stojite na mostu i vidite dolazak rijeke i odlazak rijeke. E sad taj dolazak rijeke znači, što čini svaka kuna, svaka kap čini tu rijeku, to dolaze kroz doprinose, kroz trošarine, kroz poreze i kroz ostalo, a odlaze na socijalna davanja, mirovine, zdravstveno osiguranje, projekte itd., ja to tako doživljavam. I onda doživljavam da mi ne činimo dovoljno niti da pokupimo ono što imamo priliku pokupiti. A znate i sami, drugu sliku vam želim reć i grožđe morate vezati, lozu uzgojiti, njegovati, pobrati da bi dobili, dobili vino. Prema tome, ako ste negdje propustili nećete ga dobiti. I nikada, i nikako iako pozdravlja neke inicijative iz Ministarstva rada da će se još liberalizirati rad umirovljenika, to nije prisila, gospodo kolegice i kolege umirovljenici, ne niko vas ne tjera, daj Bože da ne morate, da vam ne treba da radite, ali ima onih kojima je to potrebno i ima onih koji to hoće, hoće ostat što duže u svijetu rada, biti vrijedni, zarađivati i dokazivati se. Naš je zadatak ovdje da svima damo priliku da mogu raditi, a ne da donosimo diskriminatorske, diskriminatorne zakone koji jednima omogućavaju, a drugima ne omogućavaju. Znate zašto, mislim bojali smo se 2014., pa smo se bojali ponovo 2018. da će umirovljenici bit konkurencija radnicima, pričalo se o 100 000 umirovljenika koji će radit, na kraju sve ove godine radi negdje 13000, nema nikakve konkurencije, ne ugrožavaju se radna mjesta, mjesta radnika, ima potrebe za još više rada umirovljenika. Ja vas pitam zašto ne bi korisnici najnižih mirovina, koji imaju najmanja primanja mogli raditi? Oni mogu teoretski raditi, al onda im mirovinsko skine mirovinu za ono što su stvarno uplaćivali i moraju svoj novac koji inače primaju svaki mjesec ponovno zarađivati. Ma pusti im taj dodatak na najnižu mirovinu od 300-400 kuna, pa to će ti vratit kroz doprinos jer će imati Ugovor o radu, kroz zdravstveni odnosno mirovinski doprinos. Pa zašto obiteljske mirovine gdje imate, obično su žene koje su otišle u 50., 55.g. u mirovini, zašto one ne bi mogle, mogle nešto radit i zaradit, a potrebe ima, potrebe ima jer imaju niska primanja, obitelj na leđima? Ne jer kaže korisnici obiteljske mogu bit djeca. Pa isključi djecu. Reci u zakonu da se to ne može odnositi na djecu. Zašto invalidske mirovine ne mogu radit? Kaže oni su, imaju invalidnost. Ali ljudi moji, neki su otišli u mirovinu jer im, invalidsku mirovinu jer im poslodavac nije mogo osigurat adekvatno radno mjesto, što ne znači da imaju potpuni gubitak radne sposobnosti. Oni imaju gubitak radne sposobnosti u odnosu na procjenu tog radnog mjesta, za drugo ne moraju biti invalidi. Ostavi im tu invalidsku mirovinu jer će ti na ono šta zarade kroz rad donijeti poreze, doprinose za zdravstvo i za mirovinsko, dakle sami sebi plaćaju ono što si im kao dao malo više jer su u toj mirovini. Po posebnim propisima jedni mogu radit, jedni ne mogu radit, al vidite što je štos kod posebnim propisima. Da oni rade i uplaćuju poreze i doprinose njima se neće povećati mirovina jer već imaju mirovinu po posebnim propisima. Prema tome, sve što uplate od, od doprinosa za zdravstvo i mirovinsko ide ministru financija na raspolaganje za isplatu mirovina za sve, za sve ostale jer oni veću mirovinu dobit nikad neće. Zahvaljujem se, razmislite o ovome kolegice i kolege. Hvala i vama.

iznosu od 155 milijuna kuna nego bi taj iznos trebao biti 30% veći.